Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, narodna poslanica Dubravka Filipovski. Izvolite, gospođo Filipovski. Zahvaljujem predsedavajući, gospodine ministre mi danas raspravljamo o, kao što ste i sami rekli u obrazloženju, veoma važnom Zakonu i Strategiji za razvoj energetike. Na početku svog izlaganja pozdravljam što ste sa velikim brojem svojih saradnika danas u parlamentu i što ste u više od sat vremena, zaista jasnim argumentima, rekli razloge zbog čega danas raspravljamo o novom zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima i strategiji koja nam je bila neophodna za naš dalji razvoj. Moram da podsetim zbog javnosti da smo novi zakon o rudarstvu doneli 2011. godine, ali da smo već posle godinu dana došli do saznanja da moramo da imamo novi zakon i ono što je bilo karakteristično, prateći raspravu o ovom zakonu, jeste nekoliko verzija nacrta zakona. Mislim da je dobro što se na javnim raspravama uvažavaju sugestije i struke i privatnog sektora i što je cilj radne grupe bio da se dođe do jednog sveobuhvatnog, dobrog rešenja koje će biti, nadam se, primenljivo u praksi i što se na taj način, pre svega mislilo na činjenicu da stalna menjanja zakona ipak nisu dobra za jedan dugoročni strateški razvoj. Osnovni cilj ovog zakona jeste pojednostavljenje procedure i privlačenje novih stranih investicija i ulaganje u rudarstvo. Naravno da zakon ima i dosta novina i ja ću se u svom daljem izlaganju bazirati na te novine sa konstatacijom da ću vam postaviti i nekoliko pitanja. Značajna novost novog zakona je uvođenje licenci za kompanije, pored licenci za fizička lica. Mislim da je to važno sa stanovišta struke. Ovim Predlogom zakonom su definisane i sirovine koje su od interesa za državu, a to je bitno sa aspekta bržeg dobijanja dozvola. Dobro je što se sve rešava u Ministarstvu, odnosno što Ministarstvo za energetiku i rudarstvo koordinira sa ostalim nadležnim institucijama oko dobijanja dozvola. Brzina je vrlo bitan i značajna faktor za investitora koji donosi odluku o ulaganju. Prva verzija nacrta ovog zakona predviđala je obavezno strateško partnerstvo investitora sa državom u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina. Od te prvobitne varijante se odustalo zbog toga država ne može da novčano prati firme koje se bave eksploatacijom. Negde mogu da razumem razloge zbog čega se od toga odustalo, jer strateško partnerstvo sa državom nije obavezno. Može se, po ovoj novoj verziji, realizovati na zahtev investitora, ako on u tome vidi svoj interes. Određivanje rudne rente je, po mom mišljenju, bilo veoma važno za ovaj zakon. Vi ste naveli dva razloga zbog čega se to prebacuje u Ministarstvo finansija. Negde sam mišljenja bila da je možda trebalo naći rešenje da ipak struka odredi visinu rente. Međutim, koliko vidim, radna grupa je dala predloge Ministarstvu finansija na osnovu čega će se odrediti rudna renta, pa negde tu vidim da je povezanost struke, što mislim da je dobro. Veoma je važno što se na sugestiju privatnog sektora bankarska garancija smanjila sa 10 na pet posto. Cilj ove odredbe je bio da se spreči zauzimanje istražnog prostora koji je nemoguće istražiti u zakonskom roku od tri godine, a čemu su pribegavale pojedine kompanije kako bi konkurentima onemogućile istraživanje. Važećim zakonom, lokalne samouprave imaju ovlašćenja da vrše inspekcijski nadzor i izdaju rešenja kada je reč o građevinskim, mineralnim sirovinama i geotermalnim izvorima za ličnu upotrebu. Cilj zakonodavca, još uvek važećeg zakona, je bio da se zaposli što veći broj ljudi, ali u praksi su postignuti loši rezultati, jer od 123 opštine, samo devet lokalnih samouprava je prihvatilo ovu odredbu. Zbog toga je novim predlogom zakona predviđeno da poslove inspekcijskog nadzora obavlja isključivo resorno ministarstvo, što praktično mogu da razumem, kao predlog, na osnovu ovih činjenica koje su vrlo jasno. Naravno da i novi predlog zakona definiše da su svi mineralni, geološki i geotermalni resursi svojina Republike Srbije. Nadam se da ćemo, kao država, budućim koncesionim ugovorima adekvatno zaštiti skvoje vitalne interesa, a naravno da je osnovni interes zapošljavanje novih ljudi, otvaranje novih rudnika i ja moram da spomenem da je veoma važno da se na osnovu otvaranja pet novih rudnika zapošljava pet hiljada ljudi i da budem još preciznija, da navedem: 3.600 indirektnih radnika, hiljadu direktnih, 976 radnih mesta koja su povezana sa aktivnostima samog rada rudnika. Još jedan važan momenat u ovom novom zakonu jeste namera da se konačno stane na put praksi divlje eksploatacije prirodnih građevinskih materijala, i to tako, što će, u skladu sa odredbom člana 82, puštanje ovihsirovina u promet biti moguće isključivo uz garanciju da potiče sa legalno eksploatisanog polja. Mislim da je to veoma važno, jer smo svih ovih godina bili svedoci koliko su pojedinci napravili ozbiljan kapital baveći se, prvenstveno, iskopavanjem peska, šljunka na crno iz rečnih vodotokova. Taj kapital su posle oprali u postupcima privatizacije, tako da pozdravljam ovu nameru države da konačno ovakvom postupanju trajno stane na put. Odredbom člana 81. propisuje se da ministarstvo donosi rešenje o prestanku važenja odobrenja za eksploataciju. Imajući u vidu da bavljenje rudarstvom i geološkim istraživanjima uvek, po prirodi stvari, nosi sa sobom ozbiljan rizik po životnu sredinu, logično mi se nameće pitanje – šta je predlagač predvideo u slučaju da se inspekcijskim nadzorom ustanovi da rekultivacija, odnosno sanacija terena nije uređena kako treba ili da nije urađena uopšte? Šta sa odobrenjem za eksploataciju u tom slučaju? Pretpostavljam da ono takođe prestaje da važi u tom slučaju. To je logično. Ali, moje mišljenje je da zakon treba uvek da bude što precizniji, ne treba uključivati logiku, pretpostavke i moje mišljenje je da u ovom delu člana 81 je to moralo i da stoji. Član 130. reguliše situacije koje se odnose na privredne subjekte koji se bave rudarskom delatnošću, a vezani su za zaštitu voda i životnu sredinu. Takođe ste naveli dobre i loše primere iz naše prakse kada je ovaj momenat u pitanju. Zaista mislim da šteta koja se odnosi na nemar i uništenje životne sredine je nemerljiva i konkretno bih imala pitanje za vas – kako ćemo se izboriti sa zagađenjem Jadra? Moje pitanje je vezano za oštećenje jalovišta zatvorenog Rudnika antimona „Stolice“ u Kostajniku, da li uopšte postoji trajno rešenje za ovo, s obzirom da smo posle prošlogodišnjih poplava videli sa kojim se problemima suočavamo? U članu 151. propisana je i obaveza privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom da u slučaju trajne obustave rudarskih radova preda nadležnom organu na čuvanje svu raspoloživu dokumentaciju vezanu za stanje radova i stanje resursa. Moje pitanje je za vas – zašto se to odnosi samo na privredna društva sa većinskim državnim kapitalom, zašto se ne odnosi i na ostale subjekte sa drugačijom vlasničkom strukturom? Imala bih još jedno pitanje vezano za član 178. koji predviđa krivično delo zatvora od jedne do pet godina za sve one koji unose lakozapaljiva ili drugi zabranjeni materijal u jamu sa metanom ili drugim opasnim gasovima. Međutim, u članu 178. stav 3. po mom mišljenju se blago sankcioniše unošenje zapaljivih materijala iz nehata. Svako ko ima pravo pristupa u navedene objekte po prirodi stvari mora da zna šta sme a šta ne sme da unese i uopšte ne vidim gde je tu prostor za nehatno postupanje? To je jasno propisano članom 178, ali se onda u jednom delu daju novčane, po mom mišljenju blage kazne za nehatno postupanje. Mislim da su kazne tu trebale da budu strožije. Još dve bitne stavke na kraju. Primarni cilj geoloških istraživanja i ispitivanja podrazumeva procenu rezervnih mineralnih sirovina i ekonomsku opravdanost njihove eksploatacije, to je na prvom mestu, ali mislim da ništa manje nije bitno i proučavanje osobenosti terena u cilju optimalnog prostornog i urbanističkog planiranja. Mislim da je veoma važno što je Predlogom zakona predviđeno izbegavanje gradnje na klizištima sa kojima danas imamo ogromne probleme. Takođe mislim da je veoma dobro što je izbrisana obaveza plaćanja naknade za korišćenje geotermalne energije, prvenstveno radi privlačenja stranih investicija. Srbija nije kao Mađarska gde prosto stavite štap u zemlju i izlaze neki termalni izvori, ali mislim da kao država imamo mnogo termalnih izvora, da oni nisu dovoljno iskorišćeni, odnosno da stepen iskorišćenosti kapaciteta ovog prirodnog resursa iznosi samo oko 10%, tako da mislim da privlačenje stranih investitora kako bi se što više ovi kapaciteti razvili je veoma važno. Prema nekim podacima Srbija bi mogla da ima oko 300 banja, a trenutno ih ima 39 uz pet klimatskih mesta sa zdravim vazduhom. Navela bih jedan klasičan, ali dobar primer korišćenja geotermalnih izvora u svrhu građana sa željom da ih bude što više u Srbiji. To je Hotel „Olimp“ na Zlatiboru koji se greje iz obližnjeg nalazišta termalne vode, lociranog još 2009. godine. Sistem grejanja i hlađenja ovom vodom je u funkciji od pre tri godine. U njegovo projektovanje i izgradnju je uloženo negde oko 160.000 evra, a period povraćaja uloženih sredstava iznosi između tri i četiri godine. Na navedeni način ostvaruje se mesečna ušteda od preko 5.000 evra. Ukupna toplotna snaga koja se može dobiti iskorišćavanjem svih postojećih izvora termalne vode iznosi oko 216 megavata, što predstavlja ekvivalent količini od 180.000 tona nafte. Na kraju, želim da vas obavestim da će poslanička grupa Nove Srbije u danu za glasanje podržati i Strategiju i novi Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe narodni poslanik Đorđe Stojšić. Dame i gospodo narodni poslanici,uvaženi predstavnici Vlade i ministarstva, gospodine ministre, građani i građanke Vojvodine su u više navrata osetili pogubnu politiku na svojoj koži kada pričamo o energetici i pogrešnu energetsku politiku. Kada to kažem prvo mislim na poklanjanje NIS Ruskoj Federaciji i ne samo rafinerija nego i ležišta, što je nezapamćeno bilo gde u svetu. Skoro smo ponovo imali novi aspekt energetske politike kada je ugašena „Elektro Vojvodina“ i pripojena EPS pod plaštom nekakve reorganizacije, a sa ciljem da se gubici EPS Srbije zamaskiraju i da se „Elektro Vojvodina“ kao jedino profitabilno preduzeće pripoji EPS. No, da se vratim na zakon. U Predlogu zakona o rudarstvu i u Strategiji razvoja energetike za nas i za LSV su evidentni nastavci dosadašnje politike, a oni se odnose na dalju centralizaciju, odnose se na vođenje računa o interesima upravo jednog od investitora, odnosno suvlasnika NIS i odnose se na neusklađenost naše Strategijom sa Strategijom EU, odnosno evropske energetske politike. U pogledu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima,decentralizacija nije prepoznata ni kao bitan uslov, a kamo li da je jedan od strateških uslova. Naime, važeći Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima daje mogućnost da Vojvodina donosi plan osnovnih geoloških istraživanja na svojoj teritoriji za određeni period i to je tako bilo do sada. Novim Predlogom zakona predviđeno je da Vojvodina odnosno Skupština, odnosno Vlada EP Vojvodine samo predlaže plan osnovnih geoloških istraživanja, što znači da se prilikom izrade plana osnovnih geoloških istraživanja za teritoriju Republike Srbije predloženi planovi iz Vojvodine mogu zanemariti ukoliko to neko u Vladi RS tako trenutno želi. Naime, time se uskraćuje na dalje jedna od nadležnosti vojvođanske administracije, to je za nas neprihvatljivo. Naravno, dali smo amandmane koje ćete razmotriti i videćemo da li ćete ih prihvatiti. Takođe, predložena površina istražnog prostora za naftu i gas znači da bi u Srbiji bilo samo 17 prostora, tj. projekata. Ako uporedimo predložene površine i potreban broj projekata za dobijanje lične licence ispada da šansa geologa za naftu i gas je 50 puta manja od članstva geologa za ostale mineralne sirovine, a čak 2,5 hiljade puta manja od geologa koji se bavi nemetaličnim mineralnim sirovinama. Iz tog razloga smanjiti predloženu površinu istražnog prostora za naftu i gas u ovom Predlogu zakona. UPravilniku za licence treba smanjiti broj projekata za naftu i gas sa pet na jedan. Naime, u rumunskom delu Banata do Plandišta definisana su četiri istražna bloka bez bloka Južni Banat. U celom Banatu definisane su ukupno tri istražna bloka i to severni, srednji i južni Banat. Koristeći kriterijume u Rumuniji samo u Banatu bi trebalo definisati osam do deset blokova za istraživanje nafte i gasa. Primera radi, Hrvatska je odredila površinu istražnih prostora od 2.100 do 2.600 kvadratnih kilometara. Ono što je važno za građanke i građane Vojvodine, kao i za nas iz LSDV je tretman čuvenog energetskog sporazuma i onoga na šta smo upozoravali i već godinama apelujemo da se revidira čuveni energetski sporazum u delu rudne rente. Takođe je za nas važna i raspodela sredstava od prikupljenih sredstava eksploatacije resursa i predložili smo da se članu 159. ovog zakona naknade za korišćenje mineralnih resursa i sirovina,geotermalnih resursa rasporede po ključu 20% bi išlo u budžet Republike Srbije 40% bi bio prihod jedinice lokalne samouprave, 40% AP. Obzirom da svaka eksploatacija za sobom nosi i degradiranje eksploatacionih površina kao i uništenje putne infrastrukture, odnosno određeni stepen narušavanja uslova za životni standard stanovništva, primereno je da se raspodela vrši na način na koji smo mi to predložili, jer sredstva ostvarena na osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina upravo bi onda bila namenjena unapređenju života u lokalnoj zajednici. Što se tiče NIS i rudne rente od 7%, ono što ne bi bilo protivno energetskom sporazumu sa Rusijom, jer ne bi bio praktično porez, nego bi bila naknada za eksploataciju rudnog blaga, je dodatno uvođenje određenih procenata za eksploataciju kada je NIS u pitanju. Naš predlog je da se formulacija napravi tako da to ne bio poreski tretman, što na osnovu onoga što naši pravnici kažu je za sada moguće, jer se ne radi o promeni poreza, kako je to definisano u sporazumu, nego se radi o naknadi za eksploataciju rudnog blaga i druga stvar je zamrzavanje poreskog tretmana u skladu sa energetskim sporazumom važi u periodu dostizanja ekonomske isplativosti projekta, što znači ako je projekat ulaganja u obaveznu investiciju Rafinerije u Pančevu postao isplativ, ova odredba više nije na snazi. Problem je u tome što nije definisana metodologija za utvrđivanje isplativosti projekta koja bi bila usaglašena između država potpisnica sporazuma, pa projekti mogu da se beskonačno tretiraju kao neisplativi iako po rezultatima poslovanja NIS u prethodnim godinama je evidentno da je pređen prag ispaltivosti investicionih projekata. S obzirom da je Rafinerija u Pančevu dokazano isplativa i sada ono što imamo u praksi je nenormalno eksploatisanje domaćih rezervi nafte. Da podsetim javnost, nekada je eksploatacija domaćih rezervi nafte od strane NIS bila oko 20 do 30% iz domaćih rezervi, a ostalo se uvozilo. Sada je to u proporciji 50-50. Ako se ovako nastavi domaće rezerve nafte i gasa uskoro više nećemo imati i to sve u periodu kada NIS ne plaća rudnu rentu, ni kako plaća u matičnoj državi vlasnik većinski. Tako da smo predložili uvođenje progresivnestope za ubrzane eksploataciju nafte, naftnih i gasnih ležišta. Znači, ukoliko eksploatišete procentualno veće domaće rezerve morate da plaćate i veću stopu rudne rente ili kako god želite da je nazovete. Ono što takođe nam smeta u ovom Predlogu zakona to je površina istražnog prostora koja se kreće od dva do 100 kilometara kvadratnih, osim za naftu i gas. Znači, površina eksploatacionog polja će biti manja. Površina eksploatacionog polja do 100 hektara identična je površini od jednog kvadratnog kilometra i ako imamo zaštitni prostor od 2,5 hiljade metara za eksploataciono polje veće površine od 100 hektara, površina zaštitnog prostora iznosiće 2.400 hektara. Za zaštitni prostor nije predviđeno plaćanje nikakve naknade, a kao što se može izračunati zaštitni prostor je 24 puta veći od eksploatacionog polja koje pune budžete svih nivoa vlasti, a takođe se određeni broj ljudi zapošljava. Obrazloženje je da zaštitni prostor je potreban radi mogućeg proširenja rezervi i resursa. Znači da ovaj način podstiče praktično nezavršavanje poslova i na određeni način neznanje, što u ovom slučaju znači da nezavršavanje poslova dobija zakonsku zaštitu. Određeno je da se Srbija odriče u korist praktično neznanja bez ikakve naknade 24 puta veće površine u odnosu na površinu sa koje se realizuje prihod u budžet. U okolnim zemljama to je drugačije uređeno i postoji više nivoa naknada koje se plaćaju. Ponovo ću da navedem primer Hrvatske. Takođe, podaci i dokumentacija mogu postati državna svojina po više osnova pa ne treba definisati osnov sticanja, naročito ako se vodi računa o budžetu. Ako je jedan od ciljeva Predloga zakona povećanje priliva u budžet, ovo je prilika da se to uredi na način na koji ovu problematiku rešava i EU. Da su 2014. godine naplaćene naknade predložene stavom 5. sama naplata naknada za naftu i gas povećala bi prihod budžeta RS za oko 19,6 milijardi dinara, što je, podsetiću, suma veća od ukupnog povećanja plata i penzija koje je MMF odobrio za 2016. godinu. Što se tiče strategije razvoja, Strategije razvoja energetike RS do 2025. godine sa projekcijom do 2030. godine, ono što mi vidimo kao problem je da je kao bazna godina korišćenih analiziranih i prikazanih podataka 2010. godina, što nije primereno značaju dokumenata. Svaka vlada koja dođe na vlast naravno uvek smatra da istorija počinje od nje. Mislim da energetika kao takva ne dozvoljava sličnu praksu. Takođe, nedostaje veza u početnom delu predloga strategije sa Strategijom razvoja energetike RS do 2015. godine. Zatim, osvrt na realizaciju iste i navođenje izmena strateških pravaca u novom dokumentu. Zbog fundamentalnih grešaka u tabeli, a vrlo je bitno geološke rezerve fosilnih goriva vezanih za prikaz energetskih mineralnih sirovina kao prirodnih resursa nisu adekvatne. Na primer, bilansne rezerve nafte usvojene u Nacionalnoj strategiji održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, objavljene u „Službenom glasniku 33/2012“, iznose 40,54 miliona tona, a ukupne geološke rezerve 186,36 miliona tona. U predlogu ove strategije rezerve nafte su 10,14 miliona tona, a ukupne geološke rezerve su 50 miliona tona. Ista situacija je i sa prikazanim rezervama uglja, kada se uporede sa Predlogom strategije upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2030. godine, koja se nalazi na sajtu Vlade Republike Srbije. Rezerve uglja u tabelama su dva do tri puta manje nego u pomenutom Predlogu strategije. Ova tri dokumenta radi isto ministarstvo, a imaju izgleda različite podatke u sebi. Ono što smo mi dali kao primedbe odnosi se na liberalizaciju, odnosno toga šta će dovesti konkurencija na tržište električne energije. Cilj liberalizacije bi trebao biti povećanje konkurencije i nivoa usluga krajnjim kupcima, a istovremeno i smanjenje cena. Značajno bi bilo, s obzirom da se predviđa da Republika Srbija mora da nađe način da učestvuje u realizaciji elektro-energetskih objekata u AP Kosovo i Metohija, bilo bi dobro da su autori Strategije ponudili neke od načina kako misle da sprovedu ostvarivanje navedenog stava. To je, naravno, za svaku pohvalu, ali bi bilo dobro da je malo više rečeno na tu temu. U poglavlju 5. ne stoji konstatacija vezana za skladište gasa Banatski dvor, kada znamo da je iz podzemnog skladišta gasa Banatski dvor dnevno moguće istisnuti četiri do četiri i po miliona kubnih metara gasa, a dnevne potrebe Republike Srbije u toku zimskog perioda su oko 12 miliona kubnih metara gasa. Ispravite me ako grešim, ali mislim da bi, takođe, tu moglo da se da dodatno objašnjenje. Naravno, dolazimo i do projekta „Južni tok“, od koga smo saznali da nema ništa. Autori Strategije navode da je neophodno obezbediti novi pravac snabdevanja prirodnim gasom, uz ulaganje dve milijarde evra do 2030. godine, i ništa više od toga. Mislim da bi morali obratiti pažnju na to šta je evropska energetska politika, odnosno, kao što je kolega pre mene i pomenuo, saznali smo iz sredstava javnog informisanja da će se u Hrvatskoj graditi „LNG terminal“, koji je praktično deo Evropske energetske strategije. Za sada Srbija, koliko sam upoznat, nema nikakve veze sa tim, niti se planira nekakva konekcija na tu stranu. Evropska unija finansira taj projekat, odnosno projektnu dokumentaciju. Maroš Šefčović, koji je evropski komesar za energetiku, javno je podržao i potpredsednik SAD, gospodin Džo Bajden, takođe je podržao taj projekat. Iz tog projekta, koliko shvatamo, gasom će se snabdevati Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Slovačka i ta konekcija ide čak do Poljske. Ne znam zašto Srbija nikada nije pokušala da na neki način ostvari učešće u tom projektu, jer je to od strateškog značaja za naše snabdevanje gasom, koje, koliko znamo, manje-više zavisi od milosti ili nemilosti ruske strane i što se tiče cene i što se tiče pravaca snabdevanja „Južni tok“ je zvanično otkazan. Sada smo slušali i o „Turskom toku“ Usled nekih geopolitičkih razloga, možda od toga takođe ne bude ništa. Tako da, unutar Strategije razvoja energetike za nas je od primarnog značaja da se takva stvar preciznije definiše i da jednostavno građani saznaju kako, ne ova, nego sve buduće vlade misle da reše kontinuirano snabdevanje gasom, koji je ključni energent, koliko za stanovništvo, tako i za privredu. Mi smo dali amandmane na Predlog zakona i nadamo se da ćete ih vi razmotriti. Ukoliko ih usvojite, mislim da će u značajnoj meri popraviti zakon, ali za sada za njega ne možemo da glasamo. Zahvaljujem. Zahvaljujem se. Izvolite. Hvala, gospodine Bečiću. Uvaženi ministre, ja se neću puno obazirati, odnosno neću se posle vašeg izlaganja apsolutno obazirati na Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, iz prostog razloga što ste to sjajno prezentovali, tako da mi iz Jedinstvene Srbije možemo da kažemo samo da ćemo u danu za glasanje dati podršku tom zakonu. Što se tiče Strategije razvoja energetike Srbije, želim da kažem da je ona jedan logičan nastavak Zakona o energetici, kao važan strateški dokument. Ona je, naravno, podzakonski akt i predstavlja viziju razvoja energetike Republike Srbije i projekciju načina pribavljanja i produktovanja energije u narednih 10 godina, sa projekcijom do 2030. godine. Strategija je usklađena sa novim Zakonom o energetici, kojim je u srpsko zakonodavstvo prenet kompletan energetski paket, odnosno treći paket Energetske unije, a time je i Srbija postala jedina potpisnica Energetske zajednice koja je implementirala taj celokupni paket Energetske unije, koji smo potpisali još 2005. godine. Još jednom napominjem da smo to prvi uradili od svih potpisnica. Pravilo je, naravno, da ste strategija donosi paralelno sa Zakonom o energetici. Zakon je donesen u decembru mesecu 2014. godine i predstavlja zaista jedan strateški akt za energetiku i energetska preduzeća u Republici Srbiji. Zakon je rađen temeljno i kao rezultat tog temeljnog rada dobili smo jedan zakon koji je dobio dobar prijem Energetske zajednice i Evropske komisije. Što se tiče tog zakona, mi smo već, evo, u 2015. godini uradili deo koji se odnosi na energetska preduzeća i ušli smo u restrukturiranje „Srbijagasa“ Od pravila da zakon i strategija idu zajedno se odstupilo upravo iz saznanja da se odustalo od izgradnje „Južnog toka“, što znači da se u samom toku pravljenja te strategije napravila i neka izmena. Ta činjenica je delom opredelila i drugačiju strategiju, što govori da na sektor energetike i te kako utiču politički i geopolitički događaji, zbog čega se, naravno, prioriteti menjaju. Strategija je tehnički gledano realna, jer se oslanja na saradnju i energetske resurse u regionu. Dakle, u periodu od narednih pet, a možda i deset godina, kao što sam rekao, neće biti građeni veliki transnacionalni projekti. Južni tok“ je suspendovan i sada se gradi „Severni tok 2“ Ono što je pitanje koje se samo nameće jeste - ono što je neprihvatljivo da se radi na jugoistoku Evrope, odlično je da se radi na severu Evrope? Malo je nelogično, ali je to realnost sa kojom smo morali da se suočimo. Što se tiče same Strategije energetskog razvoja, mi smo stava da je treba tražiti u sopstvenom potencijalu i regionalnoj saradnji. Velikih projekata kao što je „Južni tok“ nema. Odatle i zaključak da se treba osloniti na sopstvene snage i pojačati saradnju u regionu. Otvaranje prema regionalnoj saradnji omogućava diversifikaciju energetskih izvora, efikasnija rešenja, bolju iskorišćenost kapaciteta i kao posledicu toga daje jednu nižu cenu energenata. Sve suprotno ovome dovodi do energetskih kriza i povećanja same cene. Strategija u oblasti električne energije. Izgradnjom energetskih objekata sa susednim državama na vodotokovima, interkonekcije i bolja veza sa elektropotencijalima Republike Srpske. Srbija, kao što ste i vi sami rekli, mora da obezbedi stabilnu i sigurnu proizvodnju električne energije, iako smo se mi obavezali da ćemo do 2020. godine proizvoditi 25% električne energije iz obnovljivih izvora. Ali, ono što ja želim da naglasim jeste da je proizvodnja struje jedini segment gde smo gospodari svoje sudbine u energetici. Biću slobodan da konstatujem da nema privrednog razvoja baziranog na uvoznoj struji. Srbija mora iskoristiti sav svoj ugalj. Srbija mora iskoristiti sve svoje resurse. Ono što je ohrabrujuće u svemu tome jeste da Srbija ima rezerve uglja za narednih 50 godina. Mnogo veće, razvijenije zemlje i bogatije zemlje od Srbije će pre Srbije ostati bez tog energenta i na njima je, naravno, da traže nove modele u proizvodnji električne energije, a na nama je da se u to uklapamo. Srbija mora što skorije, kada kažem što skorije, mislim u narednih deset godina, da izgradi 700 do hiljadu megavata termo potencijala i isto toliko hidro. Želim samo da napomenem jednu činjenicu, da je potencijal vode koja otiče u vodotokovima u Republici Srbiji 25 hiljada gigavat-časova godišnje. Ti projekti koji postoje, i sami ste pričali o njima, moraju da se prihvate, ozbiljno da se počne na njima da se radi jer bojim se da će nam se, u suprotnom, u budućnosti vratiti kao problem koji je izazvao bumerang efekat. Naravno, što se tiče strategije u oblasti prirodnog gasa, pomenuli ste i sami izgradnju drugog dela podzemnog skladišta „Banatski dvor“, kao i potencijalno dva nova skladišta gasa Itebeju i Tilvi, oba u Banatu. Što se tiče drugih obnovljivih izvora, 12. novembra pušten je u rad i prvi vetropark koji ste vi otvorili u opštini Kula. Očekuje se da se naredni vetropark izgradi u Vršcu. Naravno, u ovoj strategiji moramo da obuhvatimo i očekuje nas prihvatanje opštih ciljeva EU o povećanju udela obnovljivih izvora u energetici. Naravno, najveći procenat ove energije se dobija iz hidrotokova. Za još veću proizvodnju, kao što sam rekao, od onih 25.000 gigavat-časova godišnje, možemo iskoristiti potencijal i u Drini i u Ibru i u Moravi. Kao još jedan od najvažnijih energenata iz obnovljivih izvora, a da razmišljamo o budućnosti, jeste biomasa, koja je svakako jedan od najneizostavnijih potencijala i tog resursa, po procenama, u Srbiji postoji 3.405 miliona tona ekvivalenta nafti, što je, složićete se sa mnom,ogromna količina. Naravno, što se tiče EU, oni insistiraju i na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte. Ne bih tu mnogo pričao o tome, ali ono što želim da pročitam, da ne ispadne da sam drugačije rekao, jeste jedna izjava upravo ministra Antića, koji kaže da u prvi plan treba staviti odgovoran odnos prema životnoj sredini, u smislu korišćenja fosilnih goriva i novih tehnologija koje treba da smanje emisiju ugljendioksida i zagađenje životne sredine. Moramo iskoristiti maksimum svojih kapaciteta. Moramo koristiti maksimum proizvodnje te prljave energije, ali i uložiti sredstva da ne zagađujemo životnu sredinu. Pomenuću i nešto što sam pričao i kada je bilo reči i o Zakonu o energetici u decembru mesecu 2014. godine, a to je da velika, industrijska Nemačka koristi 70% proizvodnje svoje struje upravo iz uglja, tako da ne treba apsolutno da se bojimo toga i te resurse treba da koristimo u što većoj meri. Naravno, ono što nas očekuje još kroz ove ciljeve EU jeste i ušteda energije. Energetska efikasnost je za nas u Srbiji novina. Ta novina iziskuje određena ulaganja, ali, generalno, ona otvara i nove šanse. Kada pričamo o novim šansama, isključivo mislim na otvaranje proizvodnje vezano za novogradnju i za, hajde da kažem, dovođenje u efikasniju ulogu energetske te efikasnosti starih objekata, pa očekujem da se u Srbiji i otvore neka nova radna mesta u toj industrijskoj grani, što je za nas iz JS i te kako važno i siguran sam da će i predsednik naše stranke Dragan Marković Palma uspeti da dovede neke investitore u narednom periodu koji će se baviti tom delatnošću. Isto tako sam siguran da ćemo i raditi na otvaranju svojih preduzeća, kako bismo bili konkurenti upravo stranim proizvođačima i ne samo da budemo konkurentni u svojoj državi, nego da budemo konkurentni i na evropskom i na svetskom tržištu, pa da povećamo malo i izvoz. Na samom kraju da zaključim da strategija jeste zaista spisak onoga što treba da se uradi u narednom periodu. Nakon usvajanja strategije je veoma važno pitanje kako će se sprovoditi, pa se očekuje izrada realnog terminskog plana primene strategije, kako strategija, naravno, ne bi ostala samo spisak želja. Zbog značaja ovog strateškog dokumenta i strateških ciljeva razvoja energetike koji su njome definisani, poslanička grupa JS će u Danu za glasanje glasati da se da šansa ovoj strategiji i da se ona podrži. Zahvaljujem se, gospodine Kruževiću. Reč ima narodna poslanika Branka Karavidić, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Izvolite, gospođo Karavidić. Hvala, gospodine predsedavajući. Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, kolege poslanici, zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima je izuzetno bitan, obzirom da definiše oblast koja bi trebalo da bude veoma važna privredna grana. Ova strateška delatnost danas doprinosi BDP-u sa oko 2% Razvoj rudarskog sektora u Srbiji bio bi nesumnjivo snažan oslonac celokupnom privrednom razvoju ukoliko bi država znala da ceni svoje veoma bogate prirodne resurse, pažljivo ih i sa merom koristi i privuče investitore koji se bave istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina. Danas u Srbiji postoji više od dve i po hiljade ležišta mineralnih sirovina, a osim metala i nemetala tu su ugalj, nafta i gas, tako da ima 46 basena uglja, od kojih se 13 eksploatiše. Rezerve uglja se procenjuju na 13 milijardi tona, nafta je locirana na 90 rudnih polja, 250 je ležišta u uljnih škriljaca, na oko 20 mesta u Srbiji. Procenjeno je da je njihova količina oko pet milijardi tona. Rezerve rude bakra u Boru i Majdanpeku dovoljne su za proizvodnju u narednih 50 godina. Kako rudarska istraživanja zahtevaju velika finansijska i tehnička sredstva, samo velike kompanije mogu to da obezbede. Dakle, Srbija je bogata mineralnim resursima, veoma je privlačna za strane investitore koji bi da se bave istraživanjem i eksploatacijom rude. Da li je naša država svesna svog prirodnog bogatstva? Kako se odnosi prema svom bogatstvu? Ima li strategiju korišćenja mineralnih sirovina? Da li ima valjanu i jasnu zakonsku regulativu? Šta država radi na razvoju i jačanju institucionalnog okvira koji bi sve to pratio? Koje su primedbe potencijalnih investitora? One se odnose na ekonomsku i pravnu nesigurnost, na zakonsku regulativu koja se često menja, a žele jednostavne procedure, transparentnost pri izdavanju dozvola, nediskriminaciju potencijalnih investitora, ažurnu i odgovornu administraciju. A šta mi želimo i na koji način to ostvarujemo? Znamo da su nam potencijali po pitanju mineralnih sirovina veliki, ali ne usvajamo strateški dokument koji će nam pomoći da valjano upravljamo mineralnim sirovinama. Rudarsko geološki fakultet iz Beograda je 2012. godine uradio Strategiju upravljanja mineralnim resursima Srbije do 2030. godine. Zašto ona nije usvojena od strane Vlade i poslata u Skupštinu? Ko je odgovoran što se ovaj strateški dokument nalazi u Ministarstvu, a nije pušten u proceduru usvajanja, evo, već tri godine? Čujemo ovih dana od strane vlasti da će se do kraja 2015. godine usvojiti na Vladi strategija upravljanja mineralnim resursima Srbije do 2030. godine. Da li je to tačno, gospodine ministre? Da li je to ona ista strategija iz 2012. godine čija je izrada plaćena Rudarsko geološkom fakultetu? Zašto se nije prvo usvojila strategija, pa nakon toga pristupilo donošenju zakona i podzakonskih akata? Logično je bilo tako postupiti, ali, nažalost, nije. U obrazloženju ovog zakona kaže se da je osnov za izradu zakona u akcionom planu za sprovođenje nacionalne Strategije održivog razvoja Srbije od 2009. do 2017. godine. Uopšte ne potcenjujem ni ovaj dokument ali pitam šta je radilo ministarstvo, odnosno Vlada ove tri godine? Zašto osnov izrade ovoga zakona nije strategija upravljanja mineralnim sirovinama odnosno resursima Srbije do 2030. godine? Međutim, odgovor se nekako nametnuo sam ako znamo ko nam je bio ministar rudarstva u to vreme. Tadašnji ministar imao je sasvim druge afinitete. Nije se bavio svojim poslom, ali se zdušno zalagao da ostvari vekovni san svih Srba, a to je Kanal Dunav-Morava-Vardar-Egejsko more. On je opsesivno tražio partnere u dalekoj Kini, sa njima je navodno dogovorio izradu studije izvodljivosti za izgradnju kanala. To je, gospodine ministre, jedan od razloga što Vlada Srbije do sada nije usvojila pomenutu strategiju. Fokus ministra bio je na drugoj strani. Važeći Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima usvojen je u novembru 2011. godine, trebalo je u roku od dve godine usvojiti neophodna podzakonska akta, kako bi zakon doživeo svoju punu primenu. Zašto je od 32 podzakonska akta doneto samo osam, kada je rok za njihovu izradio bio kraj 2013. godine? Ko je odgovoran što nije doneto preko 20 podzakonskih akata? Da li je neko svesno opstruisao donošenje podzakonskih akata da bi se doneo novi zakon, ili je možda u pitanju nešto drugo? Kako Vlada može da proceni efekte postojećeg zakona kada on praktično nije ni zaživeo? Besmislene su optužbe iznete u obrazloženju za donošenje ovog Predloga zakona, citiram – da isti nije zaživeo zbog toga što je većinu podzakonskih akata trebalo da donese ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, umesto ministarstva zaduženog za geološka istraživanja. Podsetiću vas da je u vreme usvajanja važećeg zakona nadležno ministarstvo bilo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, što znači da su zakon radili zaposleni u ministarstvu zaduženi za sektor rudarstva. Posle majskih izbora 2012. godine, logično je bilo da se urade preostala podzakonska akta, logično je bilo da svako radi svoj posao, pa i ministar zadužen za rudarstvo ma kako mu se tada zvalo ministarstvo, a možda se zakon i menja samo zbog toga što ga je sačinilo ministarstvo koje je po nekima imalo neadekvatan naziv. Nadam se, gospodine ministre, kako imati resor energetike, da ne očekujete da podzakonska akta koja proističu iz ovog zakona rade upravo zaposleni i zaduženi za sektor energetike. Zašto se, zapravo, donosi novi zakon kada je više od 80% postojećih rešenja ugrađeno u predlog novog zakona, samo su ona preformulisana, neka su čak bila i istovetna? Važeći zakon je usaglašen sa svim direktivama EU, procedure u predlogu novog zakona su identične sa onim u važećem zakonu. Istovetne su i naknade za korišćenje mineralnih sirovina i da ne nabrajam dalje. Vidim i šta su dobra rešenja u ovom predlogu zakona, ali ona su mogla biti samo predmet izmena zakona, jer je suština praktično prepisana. Sve navedeno me dovodi da posumnjam u iskrene namere Vlade Republike Srbije, da li donošenje novog zakona ima za cilj da se interesi građana, a samim tim i državni podrede interesima investitora i to onih koji u prethodnom periodu nisu radili u skladu sa zakonom. Naime, odredba postojećeg zakona, koji je donet 2011. godine, po prvi put je definisano da investitor nosilac prava za geološka istraživanja mora da za prve tri godine istraživanja realizuje minimum 75% predviđenih projektovanih radova i time dobije mogućnost za produžetak prava na istraživanje za još dva istražna period od po dve godine, što čini da ukupno vreme detaljnih geoloških istraživanja iznosi maksimalno sedam godina. Kako pojedini investitori nisu izvršili zakonom definisane obaveze, realizacija minimum od 75% predviđenih radova, umesto da im oduzme prava na istraživanje, Vlada Predlogom novog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima namerava da omogući da oni koji nisu poštovali zakon dobiju pravo da narednih osam godina upravljaju, na neki način, resursima koji su, podsećam po Ustavu, vlasništvo građana Republike Srbije. Ovim Predlogom zakona, Vlada će omogućiti da se pravo kompanija na detaljna geološka istraživanja sa sadašnjih sedam godina produži praktično na 12 godina. Naime, januara 2012. godine izdata su prva rešenja za detaljna geološka istraživanja, po postojećem zakonu i to pravo je trajalo do januara 2015. godine, umesto da investitorima koji nisu izvršili minimum 75% predviđenih istraživanja radova oduzme pravo na istraživanja, Ministarstvo rudarstva i energetike cele 2015. godine ne dodeljuje pravo drugim kompanijama koje su aplicirale za pravo na istraživanje na istim istražim prostorima, niti oduzima pravo kompanijama koje nisu radile u skladu sa zakonom. Ministarstvo iste te kompanije, bez ikakvih zakonskih osnova nagrađuje još jednom istražnom godinom. Vlada Republike Srbije je još darežljivija. Ona ovakvim predlogom zakona te iste kompanije nagrađuje sa još osam godina prava da koriste mineralne resurse naše države. Pitam – zašto se nije poštovao postojeći zakon i šta je garancija da će se ovaj koji je sada na dnevnom redu biti poštovan? Dakle, ovako dug period za geološka istraživanja ne postoji ni u jednoj evropskoj državi, posebno ako se uzme u obzir da investitori nemaju obavezu da vrše i eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno resursa. Ovakvim predlogom zakona, Vlada omogućava da se na raznim svetskim berzama špekuliše prirodnim kapitalom i nacionalnim blagom građana Republike Srbije i to isključivo u interesu privatnih kompanija, uglavnom stranih, suprotno interesima naše države. Ovakvim predlogom zakona podređuje se interes građana Srbije, interesima loših investitora i nažalost na ovaj način se izjednačavaju kvalitetni i odgovorni investitori sa špekulantima i investitorima koji nisu ispunili svoje zakonske obaveze. Ovim se lični interesi pojedinaca i parcijalni interesi prihvatnih kompanija stavljaju iznad nacionalnih i državnih. Da li bi se sve ovo jasnije videlo da su predložene samo izmene i dopune zakona? Naravno da bi. Još jedna od zamerki je i ta što se oduzima nadležnost lokalnim upravama ovim predlogom zakona. Razlozi za eliminisanje lokalnih samouprava iz Predloga zakona su dati u obrazloženju i to da lokalne uprave poverene im poslove obavljaju u veoma malom broju, negde oko 20% lokalnih uprava je to prihvatilo, da su nezainteresovane, da će se na ovaj način omogućiti brža i efikasnija primena zakona, da će se ubrzati procedura i tome slično. Interes, gospodine ministre, svake lokalne uprave je da zna šta se na njenoj teritoriji dešava i po pitanju geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je tačan podatak da na teritoriji Srbije ima preko 300 ilegalnih odnosno divljih lokacija sa kojih se eksploatišu mineralne sirovine, interes svake opštine na čijoj teritoriji se to radi je, naravno, da takve pojave spreči i sankcioniše. Reći ćete da je ovo predmet za rudarsku inspekciju i naravno jeste, ali broj rudarskih inspektora je zanemarljiv u odnosu na broj nelegalnih i bahatih korisnika ovih resursa. Ako nam je svima cilj na putu ka EU, jačanje i razvoj kako republičkih tako i lokalnih institucija, trebalo je promovisati među lokalnim upravama ovaj povereni posao. Zašto se nije podsticalo udruživanje lokalnih uprava koje bi možda udružene mogle da zajednički preuzmu poverene poslove. Odredbe važećeg zakona odnose se na jedinice lokalne samouprave su bile korak ka decentralizaciji. Ovim predlogom, vraćate lokalne uprave korak nazad. Veći deo naših amandmana ponovo uključuje lokalne uprave u procedure koje su propisane ovim predlogom zakona. Prihvatanjem nekih od njih, vratili bi se povereni poslovi lokalnim upravama. One bi na taj način povećale kapacitete upravljanja prirodnim kapitalom, koji se nalazi na njihovoj teritoriji, pospešio bi se razvoj kreiranja zelenog budžeta lokalnih zajednica, uvećao ekonomski potencijal opština i gradova. Neprihvatljivo je gospodine ministre da se korisnicima mineralnih sirovina omogući zakonom bilo kakvo odlaganje naplate duga i po osnovu korišćenja mineralnih sirovina. Za svaki eventualni dug neke kompanije mogao se uraditi reprogram duga sa dinamikom plaćanja. Stavljati u zakon formulaciju, način plaćanja naknade i uslove odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade bliže određuje Vlada, je prosto nedopustivo, jer se time praktično stimuliše i ohrabruje finansijska nedisciplina a time i otvara prostor za korupciju. Kada smo već kod naknade za korišćenje mineralnih sirovina, koliki je stepen naplate ove i prošle godine? Šta je sa lokalnim upravama koje u svoje budžete planiraju ove prihode, a oni se ne ostvaruju, zato što pojedina preduzeća i rudnici godinama ne uplaćuju naknade u lokalne budžete, pa i u republički budžet, zato što su u restrukturiranju. Ima li država evidenciju kolika su dugovanja prema budžetu Republike Srbije, a i prema opštinama širom Srbije? Kakva je sudbina tog duga? Lokalne samouprave sa ovakvim problemima ne mogu da realizuju svoje lokalne planove. Veća je i zabrinutost lokalnih uprava posle najave ministarke Kori Udovički da će se smanjiti transferi opštinama i gradovima u budžetu za 2016. godinu. Na žalost, sa ovakvim trenutnim tretmanom republičke vlasti prema opštinama, najmanju sreću imaju upravo one koje na svojim teritorijama imaju resurse od kojih praktično nemaju nikakvu korist, naprotiv. Gospodine ministre, Poslanička grupa Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka „Zajedno za Srbiju“ – Zeleni Srbije, neće glasati za ovaj zakon. Naš je predlog da ovaj Predlog zakona povučete iz procedure, završite izradu podzakonskih akata i na taj način otklonite svaku sumnju u loše namere ove Vlade. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospođo Karavidić. Reč ima ministar Aleksandar Antić.

Kada je u pitanju gospodin Zoltan Pek, vezano za amandmane koje je podneo SVM, stav Ministarstva je, i to će biti predloženo na sutrašnjoj sednici Vlade, da se dva amandmana, vezana za ovlašćenje AP Vojvodina, prihvate. Onaj amandman vezano za raspored u samoj renti mi nismo u mogućnosti da prihvatimo u ovom trenutku. Dali smo obrazloženje toga, a i iz kasnijih diskusija se tačno dalo videti da je moj stav u potpunosti ispravan. Mi smo imali predlog i SVM da taj raspored ide u raspodeli da 100% ide lokalnim samoupravama, gospodin Stojšić je predlagao da ide 40% lokalnim samoupravama, 40% AP Vojvodina, 20% Republika Srbija i ponavljam, donošenje zakona o naknadama će biti pravo mesto i vreme gde treba da vodimo jednu ozbiljnu raspravu o svim tim naknadama i upravo iz tog razloga Ministarstvo finansija i priprema takav predlog zakona. Kada je u pitanju gospodin Marinković, nije sada tu, ali ću iskoristiti priliku da iskomentarišem tri pitanja koja je on postavio, vezano za pravde snabdevanja gasa. Kao što sam rekao, mi imamo u ovom trenutku samo tu konekciju sa Mađarskom, preko koje obezbeđujemo ukupne količine gasa za Srbiju, to je tranzit Rusija – Ukrajina – Mađarska – Srbija. Ono što je nama prioritet, to je gasna interkonekcija sa Bugarskom i taj projekat se nalazi u onih top šest prioriteta EU. Znači, CESEK je opredelio prioritetne projekte. Prvi prioritet u tim projektima je Grčko – Bugarska interkonekcija, drugi prioritet je Bugarsko – Srpska interkonekcija. Među tim prioritetnim projektima senalazi podrška EU projektu LNG Terminala Krk, ali se ne nalazi interkonekcija Hrvatska – Srbija. Mi, ponavljam, sa velikom pažnjom pratimo sve te gasne projekte koji imaju za cilj da dovedu neke nove količine gasa u ovaj deo Evrope. Mi smo kao država i kao društvo veliku energiju posvetili realizaciji Južnog toka, taj projekat je zaustavljen i sada pokušavamo da nametnemo jedan novi pogled na sve to da sa stanovišta toga da Srbija treba aktivno da učestvuje i da prati realizaciju svih projekata. Iz tog razloga, Srbija daje jedan konstruktivan pristup sa Grčkom – Mađarskom, odnosno sa Grčkom – Makedonijom – Mađarskom i Austrijom, vezano za sam Tesla projekat, ali pokušavamo sa ovim interkonekcijama, pre svega sa Bugarskom, da dođemo u kontakt sa projektima Tanap i Tap koji dovode gas iz tog Kaspijskog basena, koji mogu da dovedu sutra potencijalno i Iranski gas, gas iz Turkmenistana, ali i projekat koji ima veze sa mogućim LNG terminalima, pre svega onima koji su u Grčkoj. Vezano za LNG terminal na Krku. Neko je ovde pominjao koje sve zemlje planiraju da se snabdevaju preko njega, to je potpuno jedan pogrešan pristup, i ne znam odakle uvaženom kolegi, čini mi se Stojšiću, takva informacija. Kapacitet tog terminala, koji će biti plutajući, će biti, čini mi se, maksimum 5,6 milijardi metara kubnih gasa. To zaista nisu ozbiljne količine gasa da bi se s tim snabdevale Hrvatska, Mađarska, Slovačka, Poljska. To je potpuno jedna proizvoljna priča. Te količine preko LNG terminala na Krku mogu biti interesantne ali ne mogu biti interesantne sa stanovišta ozbiljnog snabdevanja ni jedna od ovih država u okruženju. Mi u ovom trenutku nemamo u pripremi bilo kakav projekat sa Hrvatskom, izgradnja interkonekcije iz dva razloga. Prioritet je Bugarska i drugi razlog što sa Hrvatskom postoje realni problemi koje svi imaju vezano za realizaciju samih projekata interkonekcije. U skladu sa politikom Evropske komisije i Energetske zajednice, interkonekcije su dvosmerna gasna komunikacija između dve susedne države. Hrvatska ne želi da gradi interkonekcije koje su dvosmernog karaktera, već samo jedan pravac snabdevanja. Iz tog razloga i Mađarska ima veliki problem za realizaciju svoje interkonekcije sa Hrvatskom koja je deo već tih projekata. Tako da, mi pratimo to što se radi na Krku. Svaka količina gasa koja će ući u ovaj region i koja može da popravi stanje na tržištu, jer ja duboko verujem da tržište je jedini odgovor na pitanja energetske stabilnosti, bezbednosti i demonopolizacije koje treba da obezbede i povoljnije cene za građane, svaki taj projekat mi podržavamo i svemu ćemo dati doprinos u meri u kojoj možemo. Za nas je ipak prioritet ovaj krak iz Bugarske i na tome ozbiljno radimo i sa Evropskom komisijom i sa Energetskom zajednicom i sa našim bugarskim partnerima. Kada su u pitanju obavezne rezerve, da, kao što je kolega Marinković rekao, mi smo završili akcioni plan, ali ono što je paralelno sa tim rađeno i što je značajno je činjenica da smo mi već krenuli u stvaranje obaveznih rezervi, da u skladu sa tom dinamikom i planom dugogodišnjeg stvaranja obaveznih rezervi mi smo za 2015. godinu, odnosno zaokružujemo u 2015. godini obavezne rezerve nafte za devet dana kao što je usaglašeno, ponavljam, i sa Evropskom komisijom i energetskom zajednicom. Gospođi Filipovski se zahvaljujem na podršci zakonu. Po pitanju onog što sam uspeo da nađem kao eventualnu primedbu je vezano za rudarske projekte, planove i skice koji su vezani za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom gde mi tražimo da se predaju na čuvanje nadležnom državnom organu. Kada su privatni rudnici u pitanju ti planovi i kompletna dokumentacija je privatna imovina i nalazi se kao privatno vlasništvo, makar su mi tako moji saradnici objasnili da tu nismo imali prostor te vrste. Sa kolegom Stojšićem, na žalost ili ne na žalost, se u najvećem segmentu primedbi apsolutno ne slažem. Pre svega, ne vidim ni na jedan način ozbiljnost bilo kakve tvrdnje da Vlada Srbije vodi bilo kakvu diskriminatornu politiku prema AP Vojvodina. Tražiti argument za to u činjenici da je privredno društvo Elektro Vojvodina koje se do sada nalazila i oduvek nalazila u EPS-u je ušla u neku drugu organizacionu formu je potpuno ne argumentovano i zlonamerno, pogotovo neozbiljno kada uzmemo u obzir činjenicu da se sedište značajnih energetskih kompanija upravo nalazi na teritoriji AP Vojvodine i to nikad niko nije politizovao na taj način. Podsetio bih da je sedište „Srbija gasa“ u Vojvodini. Podsetio bih da je sedište Naftne industrije Srbije u Vojvodini i nikad niko u Srbiji to nije politizovao i ne znam odakle ta ideja da činjenica da Elektro Vojvodina koja se nalazi u okviru EPS ulazi u jedan drugi sistem organizacioni za koji apsolutno tvrdim da je ozbiljan, odgovoran, dugoročno važan za građane Srbije i Vojvodine na način na koji vi to očigledno ne možete da prepoznate. Danas nalaziti takvu tezu je za mene potpuno, ponavljam, politički neprihvatljivo i neodgovorno i ne ide u pravcu stvaranja jedne zdrave klime i atmosfere u kojoj mi, verujte mi, radimo sa pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i oni su deo jednog šireg energetskog tima i svih radnih grupa koji su učestvovali u svemu, pa uključujući i zakon i strategiju. Kada je plan geoloških istraživanja u pitanju. Znači, kada je plan geoloških istraživanja u pitanju prihvatićemo vaše amandmane i ti amandmani će postati deo teksta. Kada je u pitanju sporazum sa NIS-om, on je ljudi donet 2008. godine i takav je kakav jeste. Nije takav kao što ste ga vi čitali i nemamo mi tu sada neku opciju da rudnu rentu drugačije krstimo pa da je povećamo. Ja ću pročitati radi Skupštine i radi građana Srbije. Taj sporazum u članu 13. kaže otprilike tri stvari. Prva stvar je da ne možemo da pogoršavamo uslove poslovanja Naftne industrije Srbije. Drugi je da to ne možemo da radimo do dostizanja isplativosti projekata, odnosno investicija. I treće, nabraja šta se pod tim pogoršanjima uslova podrazumeva i kaže vrlo precizno – pod pogoršanjem uslova oporezivanja u svrhu ovog sporazuma podrazumeva se uvođenje (uspostavljanje), novih poreza, taksi, carina i/ili drugih sličnih dažbina, povećanje poreskih stopa iznosa taksi i carina i/ili drugih i sličnih dažbina.

Kada su u pitanju podaci koji se nalaze u strategiji vezano za gas, za količine gasa i nafte, to su podaci koje smo dobili od Pokrajinskog sekretarijata za prirodne resurse i ja apsolutno verujem da su oni tačni. Kada su u pitanju podaci koji su vezani za ugalj i ostale segmente, to su podaci iz našeg sekretarijata i oni su posledica ili overenih rezervi ili bilansa u koje takođe apsolutno ne sumnjam. Kada je u pitanju skladište gasa, ja tu molim samo da se razumemo. Ja se slažem sa vama da je skladište od 450 miliona metara kubnih bi trebalo da se poveća i upravo zato mi radimo proširenje posebnih skladišta Banatski Dvor, ali ni jedna država na svetu nikada nije izgradila skladišnih kapaciteta za njene ukupne godišnje potrebe. Naprosto to je nemoguće da mi napravimo sada, nama će, Bože zdravlja, potrošnja gasa da 2030. godine izađe na tri i po milijarde metara kubnih. Naprosto, nema logike da mi svih tri i po milijarde metara kubnih skladištimo ovde. Investicije u ta skladišta, skladištenje, do te mere bi poskupeli, korišćenje tog gasa, da bi gas od jednog energenta koji treba da bude povoljan i da se koristi u industrijske svrhe za grejanje, dobili bi da on bude u potpunosti komercijalno neisplativ. Mi imamo u ovom trenutku studiju opravdanosti, verujemo u tih 800 miliona do milijardu. Već ovo za Itebej zahteva jednu dodatnu analizu, jednu dodatnu procenu da li taj gas može da se koristi, ponavljam i za komercijalne potrebe i da Srbija bude hab za snabdevanje i Republike Srpske, odnosno BiH i drugih okolnih zemalja.

Ona ide od nekoliko miliona metara kubnih u letnjem periodu, što je uglavnom za potrebe industrije i određenih daljinskih sistema koji isporučuju građanima toplu vodu u stanovima, to najčešće negde devet do deset miliona metara kubnih gasa dnevno u zimskim uslovima, do maksimalnih 12 miliona koji idu onim ekstremno hladnim ledenim danima. Naprosto, u takvim situacijama, ti skladišni kapaciteti ne gađaju tu najvišu tačku, nego u principu idu na tu neku srednju tačku, da bi sistem bio optimalan. To vam je kao kada dimenzionirate saobraćaj. Niti ga dimenzionirate na minimalnu količinu saobraćaja, niti možete da ga dimenzionirate na maksimalnu, nego na optimalnu, tako i u ovom segmentu.

Kada je u pitanju ovaj set primedbi gospođe Karavidić, ja sam ih zaista čuo. Prvo, poznat je rukopis, u potpunosti znamo. Moram da kažem da je reč o jednom setu, po mom skromnom mišljenju, proizvoljnih ocena koje nemaju utemeljenje ni u jednom od segmenata niti zakona, niti onoga čemu ste, ja verujem, vi apsolutno odgovorno i ozbiljno pristupili i to izneli. Prvo, ako sam dobro razumeo, najveća primedba je zašto se nije do kraja realizovao zakon iz 2011. godine. To zaista nije pitanje za mene i predstavnike ovog tima. Da li je taj zakon bio dobar ili ne, ja nisam sada toliko stručan, niti sebi dajem ulogu sudije da o tome ocenjujem, ali na taj postojeći zakon, odnosno na do danas postojeći zakon, je bilo puno primedbi i iz stručnih krugova i iz industrijskih krugova i to je, pre svega, nesporno kao da ga menjamo. Vi jeste u jednom segmentu za nijansu u pravu. Naša prva ideja je zaista bila da radimo izmene i dopune zakona, ali procenat izmena i dopuna zakona je bio takav da je Republički sekretarijat za zakonodavstvo tražio da se to pretvori u novi zakon i mi smo ga pretvorili u novi zakon. Nismo bili pretenciozni, niti sujetni da one članove iz postojećeg zakona koji su bili dobri de fakto prenesemo u novi zakon. Iskoristili smo iz starog zakona sve što je bilo dobro, a ono što smo promenili, to smo promenili, i verujte mi, apsolutno sam uveren da smo promenili u interesu građana Srbije, u interesu novih investicija u rudarstvo, a ne u interesu bilo kog investitora. Upravo smo mi uneli kapitalne promene u odnos prema rudnoj renti. Verovatno niste bili u sali ili me niste dobro slušali, od decembra 2006. do oktobra 2015. godine… zahvaljujem, gospodine Šutanovac, što vodite računa o mom vremenu… naplaćeno 26 milijardi, od čega u 2014. i u 2015. godini 12 milijardi.

U to vreme su nastali dugovi. Prošle godine je naplata bila 7 milijardi. Tako da, u situaciji kada su nastali i nagomilali se dugovi, mi nemamo drugo rešenje nego da probamo da ih naplatimo. Pošto ne možemo da ih naplatimo odjednom, mi onda pokušavamo da ih naplatimo kroz određeni reprogram i to je odgovorno ponašanje nas kao Vlade i nas kao Ministarstva. Konačno, ja zaista verujem da ova Vlada ima apsolutno jedan čestit, odgovoran i pošten odnos prema budućnosti Srbije i da ovaj zakon ide u tom pravcu. Bilo kakvo dovođenje u pitanje takvog nekog stava je potpuno jedna samo politička priča, koja za mene je apsolutno neutemeljena i nadao sam se da nećemo danas ovde politizirati. Da je vreme u kome su se neki drugi bavili, pa pre gospodina Bačevića, za rudarstvo bilo dobro, u tom vremenu bi mi imali neku investiciju. U tom vremenu bi mi dogurali priču do nekog blizu otvaranja nekog rudnika. Pošto u tom vremenu nije bilo ništa, onda dozvolite da o našim rezultatima sudimo nakon što neke stvari realizujemo. Ja kao neko ko je igrom slučajeva na neki način bio u nekoj vladajućoj strukturi i tih godina i sada, moram samo da apelujem da imamo jedan odgovoran odnos prema ocenjivanju stvari, a ne da to bude jedna politizacija i najčešće i nažalost, samo politikantska tema.

Znači, nikom pojedinačno nije odgovorio na taj način da bi izazvao repliku. Ovako je govorio ministar, uzmite stenogram - vi ste, pa ime, u svom izlaganju, vi ste, pa ime, u svom izlaganju, dakle, ništa pežorativno, nikakav nesporazum. On je vas sve razumeo. Da nije bilo razumevanja, ja bih dala da vodite razgovor. Ali, on je vas razumeo i odgovorio. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18,00 časova.

Predlog zakona koji je pred nama, o rudarstvu i geološkom istraživanju, treba da da nama u dijalogu sa ministrom, ali prevashodno svima u Srbiji odgovor na tri važna pitanja. Bilo bi lepo da je ministar na takav način i predlagao zakon, ovako kako mu ja sugerišem. Možda igrom slučajeva ovog puta posluša. Taj je slučaj i ta igra, to je čudo jedno. Dakle, ako su u pitanju dva zakona na bliskoj vremenskoj distanci, kao što je slučaj sa ova dva zakona, onda je važno da svima nedvojbeno bude jasno u čemu je razlika, šta je to u ovom zakonu u odnosu na prethodni, koliko od materije u zakonu. Ja ne smatram da je trebalo izmene ili dopune ili novog zakona, obe su ideje legitimne, ali smatram važnim da bude potpuno jasno šta je razlog zbog koga se donosi novi zakon i šta je to što je ključna izmena u odnosu na postojeći zakon. Ono što nam je ponuđeno je opis kako će se rešavati različiti pojmovi unutar Zakona o rudarstvu i geološkom istraživanju, ali nije taj akcenat na tome – a šta je različito. Dakle, šta je ideja, kada pogledamo zakon? Ministar će se složiti ili mi osporiti šta je to što je različito. To je prva stvar. Pojmovi su drugačije definisani. Meni je ostalo nejasno, poredeći zakon iz 2011. godine i ovaj, kakve su nadležnosti Geološkog zavoda, odnosno instituta, onda i sada? Bilo bi dobro da o tome čujemo koju reč. U definisanju ili u pojmovima meni nedostaju reči – naftna isplaka. Objašnjenje da definicija u članu podrazumeva naftnu isplaku, meni se na Odboru nije činilo dovoljnim. Ali, inače, naša sednica Odbora bila je jedan dosta tužan događaj, tako da ne bih referisala na pokušaj dijaloga sa predstavnicima Ministarstva. To je odgovornost Skupštine, da dozvolimo da se tako nešto dešava na Odboru za evropske integracije, kao što smo dozvolili. No, igrom slučaja, tako to sada mora. Ljudi ne vole, ne razumeju šta je uloga izvršne vlasti, a šta je uloga poslanika i šta može da radi ministar, a šta ne može da radi bilo koji predstavnik ministarstva po prirodi stvari. No, to na stranu. Na koji način struka kaže pravnicima, a pravnici nama, da se naftna isplaka vidi u današnjoj definiciji? Meni važno pitanje koje je ostalo bez razjašnjenja, saglasna sa ministrovim percepcijama o tome da rudarstvo i geološka istraživanja i zaštita životne sredine imaju problem na nivou legislative, ali imaju problem i na nivou komunikacije ili ekonomije, ja jesam neko ko je privržen zaštiti životne sredine, ali nikako nisam neko ko neće razumeti šta znači iscrpivost, neiscrpivost i održivo iscrpljivanje resursa u životnoj sredini. Kako piše ovde, kako gledate na zakon koji je sada na snazi, prethodni i ovaj, i ovaj zakon planira da će biti šteta, ili je to ostalo nejasno, dakle, da će morati biti sanacija, rekultivacija i slično. Kada nam istovremeno govorite i o tome da ćemo, nadam se, otvoriti i poglavlja koja se tiču i zaštite životne sredine i dakle da govorite o energetskoj efikasnosti i kada govorite o našoj preuzetoj obavezi za energetski obnovljive izvore, onda ne ide da imate zakon u kome ćete kazati – dobro, mi ćemo sada da nastavimo da degradiramo životnu sredinu, jer ne umemo drugačije. Osim što to nije tačno, ostalo je nejasno u ovom zakonu šta znači. Jedan deo iz prethodnog zakona koji ste preneli, a koji je meni bio nedopustiv, i u vreme kada se donosio prethodni zakon i tada mi je objašnjeno da to mora zbog toga što nisu dogovorene sve odredbe stupanja Zakona o štrajku na delo, su članovi koji se tiču definisanja štrajka od 154. do 156. i kaznenih odredaba za krivično delo štrajka. Ja sam i tada, a i sada imam ozbiljnu primedbu zašto se u Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima samoštrajk rudara uzima u obzir. Samo su oni predmet odredbi gde se uvodi štrajk, a ministar sa nama razgovara sa pravom da se tu radi i o nafti i gasu i uglju, da se radi o istraživanjima. Dakle, nisu u pitanju samo rudari, a odredbe se odnose samo na njih. Obrazloženje tokom prethodnog procesa donošenja zakona je bilo da nisu usaglašene sve odredbe zakona, a sad su usaglašene. Dakle, ja smatram nedopustivim da ostane član da ko organizuje ili učestvuje u sprovođenju štrajka u jamskim prostorijama ili drugim objektima i prostorijama iz člana 55. stav 2. ovog zakona kazniće se zatvorom od jedne do pet godina. Ne možete štrajk kažnjavati zakonom, zato što imate Zakon o štrajku, pogotovo ne ovaj način, jer se u članu 155. ne spominju samo jamske prostorije, nego sve druge prostorije. Sve sam ovo pitala i na Odboru za evropske integracije i predstavnik ministarstva mi je kazao da se to odnosi na metanske jame, da ja ne umem da čitam. Tako da bih vas molila da me poštedite takvog odgovora, ako vam je to namera da mi objasnite na šta se misli ili da date amandman da spomenete metanske jame zbog toga što mi čitamo zakon, pa na osnovu toga što čitamo i pitamo. Šta je sa naknadama, konačno? U prethodnom zakonu imate naknade za geološka istraživanja. U predstavljanju zakona ministar nam kaže da naknade za geotermalne resurse idu u vode, odnosno da sve naknade idu u Zakon o naknadama, i to zove ukidanjem naknada. To je uklanjanje definicije naknade iz ovog zakona, ali nije brisanje naknada kao takvih. Da li će ili ne biti u Zakonu o naknadama i da li ćemo taj zakon i za rudarstvo i za geološka istraživanja videti do kraja godine, naravno, ja ne znam da procenim to. Pretpostavljam da ideja o tome, kako će da budu jedinstvene naknade u Zakonu o naknadama, neće ići na štetu onih koji treba da ostvare prihod od naknada, a onda i onih u lokalnoj samoupravi, u Vojvodini, na nivou Republike koji iz tih naknada treba da obave nešto kao iz prihoda na osnovu sopstvenih planova. Za sukob životne sredine, odnosno osnovnih parametara zaštite životne sredine i rudarstva se vrlo često misli da je to zato što ekonomija hoće da obavlja nekakav posao da bi ljudi zarađivali, da bi ljudi bili zaposleni, da bi se ruda eksploatisala, kao zaštitari ne daju. Ja mislim da je to duboko pogrešan pristup i da bi trebalo da ne razdvajamo ni jedan sektor kojim se iscrpljuje bilo koji prirodni resurs iz oblasti zaštite životne sredine, pogotovo što se dosta toga, što je rezultat rada u zaštiti životne sredine, nalazi i u strategiji koju je ministar, ne bez ponosa i ne bez razloga da bude ponosan na taj dokument, ovde predstavio. Zato što govorimo o obnovljivim izvorima energije, govorimo o obavezama koje smo preuzeli, ali nećemo da kažemo da obnovljivi izvori energije, da obaveze iz energetske efikasnosti idu na teret ili budžeta Republike Srbije ili džepa građana. Mislim da je loše da o tome nećemo da pričamo, kao što je loše što nećemo da pričamo da nema investitora u rudarstvo, u istraživanje, u čega god hoćete koji neće podsticaj iz budžeta Republike Srbije. To je vreme koje živimo. Ako kažemo da će obnovljivi izvori energije, za koje ja jesam, nisam bila za ovaj rok, bila sam za duži rok, ali sam ostala u manjini, tako da meni to nije neobično, ja nemam problem da budem u manjini, a da znam da sam u pravu, ako ćemoimati obnovljive energije do 2023. ili 2025. godine, da ćemo smanjiti emisiju, onda treba da znamo da razgovaramo sa ljudima u Srbiji šta to znači? To znači da će iz budžeta Srbije, znači, opet od svih nas, morati da se ulaže u te vidove energije. Ako govorimo o energetskoj efikasnosti, jer su kod nas najveći deo zagađenja ložišta, pošto se grejemo na ugalj, na čvrsta goriva i slično, onda da objasnimo da, energetsku efikasnost, sada nemamo prosto potencijala da ljudima damo povoljne kredite iz budžeta, pa da obave svoje zakonske obaveze koje se tiču čuvanja energije. To nije umanjivanje zasluga koje Vlada ima u ovoj oblasti, ovaj ministar ili bilo ko ili bilo koja prethodna Vlada. To je nešto o čemu mi nećemo da razgovaramo kada govorimo o energetskim bilansima budućnosti i ja to smatram strašno pogrešnim zbog toga što kada se predlaže Strategija energetskog razvoja, kada delimo sa ljudima obaveze koje smo preuzeli za energetsku budućnost Srbije, onda je obaveza da kažemo koliko to košta, ko će to da plati i da to ide iz budžeta svih nas, jer drugačije nema. Ovako se šalje poruka da su investitori nekako čarobno rešenje koje će umesto nas uraditi i obnovljive izvore i geološka istraživanja i eventualno privatizovati ono što je sada državno, kada su rudnici u pitanju, otvarati nove rudnike. Neće bez nas, bićemo svi tu, ako srećom bude investitora, i gledaćemo kolika ja odluka da mu se da podsticaj ili pomoć po zaposlenom ili kakav god bude ugovor sa budućim investitorom. Dakle, da zaključim mi bismo voleli da članovi koji se tiču štrajka budu izostavljeni iz ovog zakona, kao što su izostavljeni iz drugih zakona, pogotovo član kojim se preti zatvorom, iz prostog razloga što je to nepotrebno. Predstavlja jedan recidiv zbog toga što je bilo i u prethodnom zakonu, znam i kako, jer je bilo objašnjenja da se radi o Zakonu o štrajku iz 1991. godine kad je takva odredba uneta zbog Albanaca koji su štrajkovali u jamama, pa vas ja molim da se malo saberemo sa realnošću i sa vremenom u kome sad živimo i bilo bi dobro razjašnjenje na ova četiri jednostavna pitanja. Dakle, da li postoje, ako postoje, koje su razlike u nadležnosti Geološkog zavoda, odnosno instituta? Na koji način ministar smatra da je moguće investitorima, bez intervencije iz budžeta, omogućiti pristup istraživanjima i kupovini ili početku rada rudnika? Pitanje koje nisam posebno spominjala, a to je strategija ove Vlade. Tu se ne može bog zna šta zameriti, a to je razlog da se praktično lokalne samouprave izostave iz ovog procesa. Ostaje za dilemu, ja bih volela da čujem od ministra zašto sada ovo rešenje, s obzirom da smo na Odboru za evropske integracije prvo dobili odgovor da je bilo samo pet-šest opština, što je isto nedopustivo, znate, da vam dođe predstavnik, pa da pitate koliko i kako je sa opštinama bilo, kada je u pitanju zahtev za geološko istraživanje ili bilo šta, on kaže – bilo je pet-šest, a onda čujemo da nije bilo pet-šest, nego da ima spisak koji nam može biti dostavljen. Ne tražim da mi se dostavi spisak, već tražim da čujem od vas argumentaciju, ako može? Šta je ključno da odlučite da lokalne samouprave budu izostavljene? Vas radi, mnogo više nego mene radi, zato što ne bih volela da ostane senka sumnje da je to zbog čuvenih sukoba lokalne samouprave i investitora, kada je u pitanju bilo geološko istraživanje nikla i sličnih poluincidentnih, bez dijaloga, procesa koji su se ticali minerala, upravljanje mineralima i dozvola za geološko istraživanje. Volela bih, takođe, da kada bi moglo, ministri koji imaju zakone koji će se primenjivati, ako ostanu u ovom obliku na pet, sedam, deset ili 15 godina od danas, kako idu pregovori i otvaranje poglavlja i da to bude jasno rečeno, ne zato što bi time ministar rekao ovo ako ne bude primenjeno nisam ja kriv, ne to, nego zato što je potrebno da sa građanima delimo svest o tome koliki je proces, koliko dugo traje proces evropskih integracija i šta to znači za zakon koji donosimo. Predložite vi nama još zakona iz te oblasti. Šta to znači, da neki članovi stupaju na snagu tek kada se obave prethodni poslovi, pa to može biti za pet, sedam, 15, ili čak i 30 godina. I da ponovim ne izostavljati da će obnovljivi izvori energije, da će prelazak na obnovljivi izvor energije, da će čiste energije, da će investitori koji investiraju u čiste energije, imati uvek deo ukupnog zajedničkog novca iz budžeta. Da li je to meni pravo ili nije, to nije tema, ali je dobro da to građani znaju, jer se radi o njihovom, o našem, o zajedničkom novcu, da znaju da ako se nešto daje kao podsticaj, da se daje sa odličnom idejom i planom da svi živimo u zdravijoj sredini i po pravilima onih u čije društvo želimo da se uključimo u punopravnim članstvom u EU. Hvala.

Mislio sam da sam u onom, ko što bi gospodin Šutanovac rekao, ne tako kratkom uvodnom izlaganju, uspeo da istaknem, upravo sve razlike one koje su ključne, vezano za novi zakon, odnosno na prethodni. Čak, sam taksativno pročitao, ja mislim, tridesetak stavki, to je jedna stvar. Sledeće, mi smo razmatrali vaš amandman vezano za naftnu isplaku i taj amandman ćemo prihvatiti, zahvaljujem na toj primedbi. Kada je u pitanju lokalna samouprava, mi nismo lokalnim samoupravama ukidali nadležnosti iz domena rudarstva. Znači, povezivati to sa situacijom, lokalna samouprava i nikl potpuno ne stoji, zato što lokalna samouprava nikada nije imala bilo kakve veze i ingerencije vezano za sirovine poput nikla. Oni su mogli da učestvuju sa stanovišta, ne znam, prostornog plana, plana detaljne regulacije i sličnih pitanja, ali sa stanovišta davanja dozvola za istražni ili eksploatacione aktivnosti to nikada nije bilo u nadležnosti lokalne samouprave, već jedino i isključivo u nadležnosti Ministarstva. Ono što je, zaista oduzeta nadležnost lokalnim samoupravama su nadležnosti vezane za istraživanje, pre svega građevinskih materijala, iz razloga što: pod jedan, nismo imali pregled nad tim, pod dva, nisu sve lokalne samouprave to ni radile i pod tri, inspekcijski nadzor nad time apsolutno nije postojao. Tako da, de fakto mi mislimo da ćemo ovom odredbom i stavljanje toga u nadležnost Ministarstva i građevinske inspekcije i rudarske inspekcije našeg Ministarstva uspostaviti jednu novu kontrolu nad time. Jer, čini mi se da u sistemu eksploatacije građevinskog materijala ima mnogo zloupotreba, mislim da ima mnogo potpuno nelegalnih i ne prijavljenih eksploatacija koji se odvijaju u ovom trenutku dok mi o tome pričamo i da u ovakvom postojećem sistemu tome niko ne pridaje adekvatan značaj i da se time niko ne bavi. Verujem da će sada kada to preuzme, pre svega, naša inspekcija, će se tu uvesti jedna dodatna i nova kontrola. Pri čemu, samo podsećam, da mi o svakom istražnom pravu ili eksploatacionoj dozvoli obaveštavamo lokalnu samoupravu i lokalna samouprava od strane Ministarstva ima jedan puni pregled svih onih aktivnosti koje se vrše na njihovoj teritoriji, a da je ministarstvo za to dalo adekvatnu dozvolu i adekvatno odobrenje. Kada je Rudarsko geološki zavod u pitanju, pre svega su te nadležnosti povećanje u segmentu geološkog hazarda gde će oni biti institucija koja pravi, da kažem, neku kartu, mapu pre svega tih lokaliteta na kojima ima geološkog hazarda.

Kada je u pitanju štrajk, u principu tu su prenete odredbe iz prethodnog zakona i pre svega se te odredbe odnose na one prostorije sa jamama, sa metanom, drugim zapaljivim gasovima, opasnom ugljenom prašinom, objekte u naftnom i gasnom polju, znači one segmente u kojima može održavanje bilo kakvog štrajka, bilo kakve obustave rada da se ugrozi zdravlje ljudi. Ono što gospođo Čomić mogu da vam obećam, daćemo do sutrašnje sednice Vlade na kojoj će biti razmatrani amandmani da još jednom prođemo detaljno svaki od ovih članova i da potpuno odgovorno razmotrimo taj amandman, kao i sve ostale, ali ovaj sa posebnom pažnjom. Da li ste pogledali članove 177. i 178. – dobro, pogledaćemo to još jednom pa ćemo u danu kada budemo o amandmanima dodatno razgovarati. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre Antić, kolege poslanici, ovim zakonskim rešenjima danas kada govorimo o Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima praktično prekidamo jedan zakonski vakum, koji je Vlada od 2011 godine, prvo rešenje za oblast rudarstva je bilo 1994. godine, a drugo smo imali 2011. godine.

Međutim, evropskim putem odnosno određivanjem strategije uopšte i politike Vlade Republike Srbije ka evropskim integracijama, očito je potreba da se napravi jedan moderan nov zakon koji će biti u skladu i sa energetskom politikom EU, ali i sa evropskim integracijama i svim poglavljima koje treba da otvorimo. Tako i Zakon o rudarstvu očito je doživeo svoje novo odelo, jer očito da određenim izmenama i dopunama ne bi mogao da zadovolji sve ono što su sada standardi kojima mi moramo da se prilagođavamo i svoje zakonodavstvo. Stoga je potpuno s razlogom što danas imamo nov Predlog zakona o rudarstvu i ja ću vam se zahvaliti uopšte gospodine Antiću i ministarstvu što učestvujete zaista aktivno u radu parlamentarnog foruma za energetsku politiku, odnosno neformalne poslaničke grupe u kojoj su predstavnici mnogih odbora koji nalažu uopšte na energetsku politiku. Tako smo i jedan forum posvetili uopšte ovom zakonu, gde su bili predstavnici NIS-a i EPS-a i vašeg ministarstva, ali i određenih kompanija koje su upravo imale određene zahteve po pitanju rudarstva. To smo pretočili u određene amandmane, nas nekoliko poslanika koji smo bili prisutni do kraja i ostali u ovoj debati. Vidim da ti predlozi amandmana će biti prihvaćeni, pogotovo u onom kada su prethodnici govorili po pitanju širina eksploatacionog polja. Predložili smo mnogo manju tu širinu, zatim deo koji se odnosi na rudarske radove, pogotovo kada su u pitanju bušotine i oni koji se odnose na naftu i gas i deo koji se odnosi na olovo i cink. Mislim da je verovatno bila tehnička omaška da je zaboravljen da bude uvršćen u strateške sirovine Republike Srbije. Ono što sam htela da kažem je da ovim zakonom, malo da uvedemo živosti da ne bi bilo suvoparno, se jednostavno definiše cela ova oblast koja do sada na određeni način nije bila definisana. Kada određenim podzakonskim aktima sa lokalnom samoupravom investitora gurate između lokalne samouprave i ministarstva da se šeta nekoliko puta vi jednostavno dolazite u situaciju da kao država šaljete jednu poruku da investitori imaju velike probleme ako žele uopšte da se bave tom delatnošću. Tako da strani i domaći investitori iz ove oblasti su zaista pozdravili ovakva zakonska rešenja i to je ono što je jako bitno, pogotovo kada se govori o tome da ministarstvo donosi odluku i odobrenja za istraživačka prava, a naravno da ministarstvo neće moći da donese odluku ukoliko ne postoje urbanistički planovi u lokalnoj samoupravi i ukoliko ne postoje procene uticaja na životnu sredinu koje će jednostavno odreagovati na svaki elaborat investitora koji želi da dobije dozvolu. Tek u trećem stepenu odlučivanja ministarstvo može da da odobrenje. Ono što je dobro je što fizička lica sada po prvi put se javljaju kao titulari zahteva kada su u pitanju dobijanja određenih dozvola. Primera radi postoje fizička lica koja žele da na određeni način istražuju zlato koje postoji u određenim vodotokovima u manjim količinama. Možda žele da istražuju nešto što se odnosi na određene delove manje proizvodnje, koja bi eksploatacija bila u domenu manjih preduzeća, odnosno radnji koje se bave ovakvim poslom. Prema tome, vi sada šaljete jednu poruku ovim zakonom, da i fizička lica koja su se zaista nekada možda bavila, neke porodice koje se nalaze u istočnom delu Srbije, za koje je poznato da postoje određena nalazišta zlata, možda će danas-sutra moći zaista da se jave lokalnim samoupravama i na određeni način da dobiju odobrenja za ovakav posao. Neće biti u prekršaju bilo ko ko bude hteo da se bavi ovom delatnošću. Tako da sada prvi put imate i to pitanje rešavanja dugovanja. Znači, niko ovde ne želi da priča o tome da rudnici duguju silne milijarde budžetu Srbije. Te silne milijarde na određeni način, ukoliko ih vi ne pomenete u zakonu, neće moći biti naplaćene i ne postoji način suštinski da vi uđete u reprogram tih dugovanja. Znači, ovim vi vezujete suštinski da finansijska dugovanja neće zastariti, pa čak i ako je u pitanju „Farmakom“ i „Bor“, tako da je to nešto što je za pohvalu, pogotovo je za pohvalu u odnosu na druge investitore koji moraju da plaćaju i koji su recimo plaćali svoje naknade, odnosno tzv. rudne rente. Šta je vrlo interesantno? Interesantno je da određena istraživanja ne možete lako da predvidite. Primera radi, postoje kompanije, mi smo to čuli na forumu, koje su sedam godina ulagale u istraživanja i potrošile 65 miliona dolara za istraživanja, a tek u osmoj godini su došle u situaciju da su otkrile određena nalazišta i da biste vi sada ušli u eksploataciju treba da imate jako dobru dokumentaciju i treba da spremite bankovne garancije gde ulagački kapital za otvaranje rudnika nije ispod 500 miliona dolara, pa čak ide i do milijardu ukoliko su veća ležišta u pitanju. Prema tome, to su investicije od strateškog značaja za RS i mislim da zaista ovim zakonom otvarate mogućnost da istraživačka prava date onim kompanijama koje će biti u situaciji da pribave svu ovu dokumentaciju, da plate, pune budžet Srbije i da kroz ta istraživačka prava uvedete mnoge investitore i uspostavite sistem konkurencije na tržištu. Čim vi imate sistem konkurencije pojavljuje se više kompanija. Samim tim vi otvarate nova radna mesta. Prema tome, mislim da uopšte ova delatnost i pokretanje inicijative na ovakvim zakonskim rešenjima otvaramo novi investicioni ambijent, da otvaranje novih radnih mesta ići će sigurno u cilju razvoja Srbije. Ono što treba reći kada govorimo o rudarstvu u budućnosti će biti potreba da se donese strategija razvoja rudarstva. To smo danas imali praktično razlučeno zbog čega mnogi amandmani koji su podneti na Strategiju razvoja energetike nisu prihvaćeni, zato što je potreba da strategija rudarstva bude posebno donesena u odnosu na Strategiju razvoja energetike. Što se tiče Strategije razvoja energetike, ona je započela da se piše još 2010. godine definisanjem Odbora za upravljanje projektima kada je u pitanju energetika jer ranija strategija koja je praktično definisana do 2015. godine donošenjem nove strategije prestaje da važi. Znači, potreba je bila da se otvore svi zainteresovani subjekti po pitanju energetike i da se otvore vrata i da na određeni način kažu šta imaju. Ono što se pokazalo to je da postoji pet prioriteta, pet tema koje je forum razmatrao za energetsku politiku Srbije ovde uSkupštini 2. septembra jer je Strategija došla i objavljena je na sajtu još 2. juna ove godine. U septembru je održano pet paralelnih okruglih stolova po različitim pitanjima i kao delovi ove Strategije, to je onaj koji se odnosi na poglavlja 15, 21 – zaštita potrošača, na električnu energiju, treći koji se odnosio na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, treći koji se odnosio na ugalj, naftu i prirodni gas i peti je bio na zaštitu životne sredine i klimatske promene. Ono sa čime se izašlo nakon tri sata debate to su određene vrste preporuka koje su trebale da idu na ovu Strategiju jer se shvatilo da mnoge stvari ne mogu da budu ubačene kroz amandmane, ali da nacionalni akcionalni planovi će morati uzmu u obzir ovakve preporuke. Mnogi su dali i neka nova rešenja, odnosno neke nove predloge koje će u budućnosti sigurno zaživeti, a to je da se shvatilo da pre svega inženjerstvo u Srbiji mora da se objedini na određeni način, a to se pokazalo i na Zakonu o rudarstvu. Ne postoji institucija u ovom trenutku, niti udruženje koje ima uopšte mogućnost da izda bilo kakve licence rudarskim inženjerima iz prostog razloga što negde ni zakon iz 2011. godine, koji je bio toliko bajan i sjajan, nije davao mogućnost da rudarski inženjeri mogu da rade i uskratio je prava na rad. Samim tim oni su i dan danas postali kao udruženja članovi nekih međunarodnih organizacija, a nemaju mogućnosti uopšte da dobiju te licence i zbog toga ovim Zakonom o rudarstvu prvi put se javlja mogućnost da neka institucija ili neko udruženje daje tu mogućnost. U ovom trenutku će biti Ministarstvo energetike, ali smatramo da u budućnosti mora da postoji objedinjeni sistem funkcionisanja uopšte inženjerstva u Srbiji, objedinjeni sistem izdavanja licenci, jer kada govorimo o inženjerstvu očito je velika potreba da se objedine sve tehničke struke koje će u budućnosti dati veliki doprinos pogotovo na razvoju svih strateških projekata. Mi sada imamo te projekte o kojima govorimo kada je u pitanju građevinarstvo, kao što je „Beograd na vodi“, govorimo o izgradnji železničke pruge Budimpešta-Beograd-Podgorica-Bar i govorimo o tome da je potreba da inženjeri, a sada kada govorimo o geološkim istraživanjima i otvaranju rudnika, biće potrebe da inženjeri imaju usaglašen integrisan sistem izdavanja licenci. Ono što je kao zaključak, takođe i kao preporuka jedna kada su obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost dali, to su jedna nova rešenja koja se odnose na modele finansiranja i mi ćemo u četvrtak takođe održati jednu sednicu foruma koja će dati finansijske modele za finansiranje energetske efikasnosti u Srbiji i mislim da je dobro da se Ministarstvo finansija uključi, kao što se uključilo za pitanje rudne rente, tako i za pitanje finansiranja energetske efikasnosti. Tačno je da određene subvencije će morati da idu iz budžeta, ali je isto tako tačno da za sada sa ovom Strategijom za 2017. godinu one mogu jedino da budu kroz određeni deo projektnog finansiranja određenih banaka, određenih kreditnih linija koje će budžet Srbije morati na određeni način da plasira ili kroz poslovne banke ili kroz određeni fond koji je definisan Zakonom o racionalnom korišćenju električne energije. Na kraju, ono što je interesantno, to je da su klimatske promene i uopšte zaštita životne sredine aktivno uključena i kada govorimo o Zakonu o rudarstvu, ali i kada govorimo o Strategiji razvoja energetike. Naravno, i Odbor za zaštitu životne sredine i predsednik biće uključeni kada je u pitanju Svetska konferencija koja govori o klimatskim promenama. Sigurno je da ćemo mi svoj sistem funkcionisanja budžeta morati tome da prilagodimo. Ono što je jako važno, to je da baza podataka, koju će dati energetika i kroz svoju strategiju, na određeni transparentan način treba da bude dostupna javnosti. To je na određeni način bila jedna preporuka u i nevladinog sektora, ali i svih onih koji su učestvovali uopšte na ovom forumu. Pitanje uopšte funkcionisanja i implementacije ovakve strategije, koja je dala neki finansijski okvir u budućnosti do 2025. godine, odnosno 2030. godine, nekih 14,36 milijardi evra, je nešto što je možda spisak lepih želja, ali je negde cilj kojem treba težiti. Ono što treba reći, to je da će Srbija i ova Skupština postati sastavni deo Parlamentarnog plenuma energetske zajednice, koji će biti 14. decembra formirana i da će ovaj parlament morati da formira stalnu delegaciju Parlamentarnog plenuma energetske zajednice, tako da je to neki posao koji nam sledi u ovom parlamentarnom delu. Zajednički ćemo sa Ministarstvom energetike sigurno raditi na razvoju energetike, onako kako ste predložili datum strategije. Dobro je da sarađujete i sa civilnim društvom i sa sektorom koji se bavi. Ono što smo danas čuli na Odboru, jeste da je predat Akcioni plan za Poglavlje 15. Evropskoj komisiji. To znači da nekako duboko gazite što se tiče otvaranja poglavlja, kada je u pitanju energetika. U Danu za glasanje sigurno će Srpska napredna stranka podržati i ovaj predlog zakona kada su u pitanju rudarstvo, geološka istraživanja i Strategija razvoja energetike. Hvala. Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, imamo dva važna dokumenta danas na dnevnom redu republičkog parlamenta: Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijom do 2030. godine. Kada je reč o zakonskom predlogu o kojem danas govorimo, mišljenje poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije je da ovo zapravo jeste potvrda jasnog i čvrstog opredeljenja Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva da ova izuzetno važna i značajna oblast u Srbiji, oblast rudarstva bude osnovni nosilac privrednog rasta, razvoja i napretka u Srbiju u narednom vremenskom periodu. Vi ste, gospodine Antiću, govorili da su velike šanse i ako te šanse i ti resursi budu iskorišćena na pravi način, moguće je u relativno kratkom vremenskom periodu ostvariti ubrzan i dinamičan napredak, ne samo u oblasti rudarstva, već ubrzan i dinamičan privredni ekonomski rast. Potencijali su veliki u oblasti rudarstva i mogućnost da se ti potencijali iskoriste jesu izvesni. Upravo toj izvesnosti, kada govorimo o korišćenju potencijala u narednom vremenskom periodu, hoće doprineti ovaj zakonski predlog o kojem danas govorimo. Novi otvoreni rudnici u Srbiji znače nova radna mesta. Maločas je koleginica Tomić ponovila da otprilike na jedno otvoreno radno mesto u oblasti rudarstva dolazi još od sedam do deset radnih mesta u drugim delatnostima i drugim oblastima. Prema nekim podacima, a vi me ispravite ako grešim, danas u Srbiji ima oko 250 eksploatacionih polja, na kojima se obavljaju rudarske aktivnosti i rudarski poslovi, i ima oko stotinu istražnih polja na kojima rade i neke od prepoznatljivih i važnih svetskih kompanija. Vi ste pomenuli neke od njih, poput „Rio Tinta“, poput „Friporta“ i nekih kanadskih veoma važnih i značajnih firmi. Upravo strane kompanije u istražne radnje godišnje ulažu od 10 do 100 miliona dolara. Prisustvo stranih kompanija u oblasti rudarstva u Srbiji za nas je ohrabrujuće, kada govorimo o perspektivi rudarstva u narednom vremenskom periodu. Nije sporno, strane kompanije jesu zainteresovane za naše mineralne sirovine. S druge strane, postoji ono što jeste intencija Vlade, ono što jeste cilj resornog ministarstva, a to su nove investicije, investiranje u ovu izuzetno važnu i značajnu oblast. Jedan otvoreni rudnik u Srbiji može procentualno uticati na BDP, a više otvorenih novih rudnika sigurno može promeniti kompletnu privrednu sliku i privredni ambijent u Srbiji. Kada već govorimo o BDP, rudarstvo kao oblast u BDP danas mislim da ima učešće sa oko 2% Mi smo duboko ubeđeni da rudarstvo u narednom vremenskom periodu sigurno može biti jedna od najrazvijenijih privrednih grana i da to učešće može biti i do 5% Vi ste govorili o potencijalima, govorili ste o kapacitetima. Samo u istočnoj Srbiji, mislim da ste to pomenuli u uvodnom izlaganju, su velika nalazišta i zlata i srebra i bakra. Ako se ta nalazišta budu narednom vremenskom periodu iskoristila na pravi način, upravo ona jesu garant ubrzanog dinamičnog razvoja rudarstva i privrede u celini, ali i jesu garant novih radnih mesta. Samo istočna Srbija jeste garant preko 1000 radnih mesta. Dakle, važno je i moramo da povratimo pre svega poverenje i veru u ono što posedujemo, u ono što imamo. Kada sa tog aspekta i u tom kontekstu posmatramo oblast rudarstva, onda sa sigurnošću mogu reći da rudarstvo jeste jedna od najrealnijih razvojnih šansi Srbije u ovom trenutku. Mislim da u ovom trenutku u Srbiji radi negde oko 25.000 rudara. Oni obavljaju jedan od najtežih poslova u Srbiji, posao koji zavređuje i poštovanje i uvažavanje, ali posao koji obavljaju u rudniku ima daleko širi kontekst. Radeći u rudniku oni zapravo jesu ti koji pokreću čitavu Srbiju. Mi danas govorimo o sistemskom i krovnom zakonu koji predstavlja strateško opredeljenje i strateški pristup Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva o ovoj izuzetno važnoj i značajnoj oblasti, oblasti rudarstva u Srbiji. Rekao bih moderan zakon i verujemo jedan od najmodernijih u ovoj oblasti u ovom delu Evrope. Tačno je, on ispravlja one uočene nedostatke kada je reč o primeni aktuelnog Zakona o rudarstvu. Verujemo da usvajanjem ovog zakonskog predloga hoće biti otklonjene sve one prepreke koje su postojale u efikasnom poslovanju. Stimulativan i atraktivan rekao bih zakonski okvir za investitore koji sigurno hoće omogućiti veću ekonomsku efikasnost. Dakle, šta je konkretan cilj koji se želi postići? Proširenje sadašnjih kapaciteta i privlačenje novih investicija.

Ovim zakonom Vlada Republike Srbije, resorno ministarstvo čini jedan ogroman iskorak, jedan ogroman korak napred u privlačenju novih investicija, a nove investicije jesu dodatni zamajac, dodatna energija i za oblast rudarstva, ali i za kompletnu privredu u celini.

Smatramo da one imaju potpunu opravdanost, ali kao ključno unapređenje želim da istaknem pojednostavljanje procedura za dobijanje dozvola za eksploataciju i istraživanje. Dakle, nema dodatnih administrativnih opterećenja kada govorimo o radu investitora i mi smatramo da to jeste ključno, ako sagledamo cilj koji želimo da postignemo, a to je da privučemo nove investicije. Važno je, slažemo se u potpunosti sa vam gospodine ministre pružiti sigurnost kompanijama koje ulažu u Srbiju, jer one sa velikom neizvesnošću ulažu ogroman novac. Upravo ovaj zakonski okvir pruža dodatnu sigurnost u ulaganje u Srbiji u oblast rudarstva. Dakle, od trenutka kada potencijalni investitor, kada potencijalna kompanija uloži prvi novac jasno je definisan redosled poteza. Sa druge strane, stvorena je atmosfera da onaj koji ulaže novac shvati da ima svu neophodnu podršku države, Vlade, resornog ministarstva, da dođe do onog krajnjeg cilja, do finalizacije, a to je otvaranje rudnika. Sagledavajući ovaj zakonski predlog u celini, želim da kažem da mi verujemo da ovaj posao ima budućnost u Srbiji, i da je ovo jedan realan, stabilan i siguran osnov za privlačenje novih investicija u oblasti rudarstva, a to svakako će pokrenuti, ponavljam po ko zna koji put, privrednu aktivnost u celini, to će pokrenuti privredu Srbije. Veoma je dobro i vi ste o tome govorili, dakle iza ovog zakonskog predloga stoji veliki rad i veliki trud, veliki broj kvalitetnih javnih rasprava, na kojima su se mogle čuti sugestije i predlozi i nauke i struke, strukovnih udruženja i industrije, a kada kažem industrije, mislim i na predstavnike domaćih ali i na predstavnike stranih kompanija. Ponavljam, prisustvo stranih kompanija u oblasti rudarstva u Srbiji, za nas je veoma ohrabrujuće. Kada je reč o drugom dokumentu o kojem danas govorimo, dakle, Predlog startegije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, sa projekcijom do 2030. godine, ovo je po mišljenju poslaničkog kluba SPS jedna od najvažnijih strategija u državi. Ova Strategija, ovaj dokument zajedno sa Zakonom o energetici jesu osnov energetske politike u Srbiji, odnosno ovaj dokument i Zakon o energetici definišu jasan pravac razvoja energetske politike u Srbiji. Veoma je važno da ovaj dokument jeste realan i ostvarljiv. Ako bi danas podvukli crtu i sagledali Strategiju koja je usvojena 2005. godine, mislim da je to konstatovano i u obrazloženju Strategije, ako bi danas podvukli crtu i sagledali šta je to urađeno iz onoga što je definisano u prethodnoj Strategiji to je nekih 20% Zato kažemo da je važno da imamo realnu i ostvarljivu Strategiju, i verujemo da ćemo, kada se bude pravila nova projekcija, a projekcije se otprilike prave na 15 godina, i kada budemo u prilici da podvučemo crtu i sagledamo rezultate strategije o kojoj danas govorimo, procenat realizacije biti oko 90% Dakle, strategija predstavlja spisak onoga što treba uraditi. Ona trasira put razvoja energetske politike u Srbiji. Veoma je važno kako će se sprovoditi, odnosno veoma je važno ono o čemu su govorile kolege iz JS, plan primene. Veoma je važno na koji način i kako će se realizovati ciljevi koji su definisani strategijom. Što se nas tiče, politika je jasna, cilj je jasan, i ono što je daleko važnije, taj cilj koji je postavljen, jeste realan i jeste ostvarljiv. Strategija je zapravo dugoročni osnov razvoja energetike i sadrži neke suštinske principe i načela na kojima je zasnovan taj razvoj. Kada kažem suštinske principe i načela, naravno mislim pre svega na energetsku bezbednost, mislim na održivi razvoj energetike, ali mislim i na razvoj nacionalnog tržišta energetike. Mi smo ubeđeni da će realizacijom onoga što je definisano u ovom dokumentu biti omogućeno i sigurno i pouzdano i kvalitetno snabdevanje energijom, da će biti omogućen i razvoj biznisa i razvoj tržišta i da ćemo biti u mogućnosti da stvorimo čistiju i obnovljiviju energiju, ali i čistiju životnu sredinu. Ono što takođe želim da kažem, i što smatram da je jako važno, jeste da je Srbija pokazala svoju opredeljenost i spremnost kada je reč o harmonizaciji naše politike u oblasti energetike sa politikom EU. Radilo se, jasno i vidljivo da se radilo u prethodnom vremenskom periodu na implementaciji energetske politike EU. Srbija je krajem prošle godine, dakle, decembra 2014. godine usvojila Predlog Zakona o energetici, i upravo u taj Zakon o energetici jeste ugrađen treći energetski paket EU. Dakle, još jednom, sama Strategija razvoja energetike je usklađena iprilagođena sa promenama u svetu. Kao i kada je reč o prethodnom zakonu o kojem sam govorio, Predlogu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, tako i za strategije, čini mi se, od 2010. godine, stoji jedan veliki trud i rad, veliki broj kvalitetnih javnih rasprava na kojima su se takođe mogle čuti sugestije i predlozi svih relevantnih činilaca.

Pošto su ovlašćeni predstavnici iskoristili svoje pravo, prelazimo na listu narodnih poslanika po redosledu i prva je na redu narodni poslanik Branka Bošnjak. Izvolite, Branka. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima je sistemski zakon, jer on ostvaruje pretpostavke za sveukupna privredni razvoj. Takođe, obezbeđuje energetsku nezavisnost zemlje, ali i obezbeđuje održiv razvoj društva i privrede jedne zemlje i zaštitu životne sredine. U svom današnjem izlaganju osvrnuću se na one delove zakona koji se prevashodno odnose na moju profesiju, a to je arhitektura i graditeljstvo, ali osvrnuću se na temu energetske efikasnosti, obzirom da je to tema kojom se bavim skoro 20 godina. Govoriću o delu zakona koji definiše geološka istraživanja, a to su zapravo članovi od 16. do 57. Geološka istraživanja se dele na osnovna geološka istraživanja i to su istraživanja od javnog interesa i oni se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. S druge strane postoji primenjena geološka istraživanja, koja su zapravo i predmet sa moje današnje analize u današnjem obraćanju, i ona predstavljaju prilično široku paletu istraživanja, utvrđivanje mineralnih resursa, geoloških istraživanja, hidrogeološka, geotermalna. Cilj ovih primenjenih istraživanja može biti analiza resursa i eksploatacioni razlozi, ali može biti prostorni i urbanističko planiranje i prevencija od nepogoda, projektovanje u skladu sa geomehaničkim svojstvima nekog terena, zaštita životne sredine i naravno održivi razvoj. Geotermalna istraživanja mogu dati i seizmičke podatke te bih nešto danas u današnjem izlaganju akcentovala na tu temu. Molim vas, gospodine ministre da date svoj lični doprinos u izradi geotermalnog atlasa koji u stvari predstavlja skup predistražnih radnji o potencijalnim geotermalnim energijama, ali ono što je bitno on daje dosta podataka o seizmičkim rizicima. Beograda je jedna od dve prestonice u Evropi koja nema ovaj seizmički atlas. U svom izlaganju, gospodine ministre, vi ste istakli značaj energetske nezavisnosti. Mislim da sam na tu temu dosta pričala i kada smo govorili o prethodnom zakonu, ali mislim da je danas vrlo bitno da naglasimo koliki su energetski geotermalni potencijali Beograda. Beograda prosto leži na geotermalnim izvorima i mislim da je cela Srbija sa Mađarskom zapravo najbogatija ovim potencijalima u Evropi. Ovo su kvalitetni energetski izvori. Oni su prevshodno obnovljivi, oni su Srbiji vrlo dostupni i oni su ekološki idealni. Aerodrom Beograda je svojevremeno izgradio studiju o potencijalima geotermalnih izvora u slojevima ispod njihove parcele i dobili su rezultate da bi ti potencijali mogli da pokriju energetske bilanse potrebne za grejanje i hlađenje svih njihovih objekata. Zakon o rudarstvu i o geološkim istraživanjima ukida nadležnost nad rentom za geotermalne izvore, međutim, on zadržava nadležno na proceduri. Želim da vam na veoma kompleksnu, komplikovanu proceduru koja često obeshrabrujuća. U svojoj praksi poslednjih skoro 20 godina učestvujemo u projektovanju objekata koji koriste geotermalnu energiju u bušotine na parceli kao izvor energetski za te objekte. Dosta iskustva imam i ovo što vam kažem da ta kompleksna procedura često obeshrabruje investitore. Saglasna sam, da naravno mora postoji odgovarajuća procedura i da mora da postoji precizna evidencija, u protivnom imaoci dozvola bi možda bili hendikepirani u odnosu na one koji bez dozvola koriste iste hidrogeološke slojeve te bi se moglo doći u situaciju da zapravo oni koji plate i dobiju dozvolu budu ugroženi od ovih nesolidnih.

U Parizu se održava Samit sa Temom - globalnih klimatskih promena i na kraju tog Samita, očekujemo jedan finalni dokument koji bi trebao da bude zapravo nadgradnja Kjoto protokola i trenutno se na Samitu raspravlja o globalnim rizicima. Osnovni problem je prekomerna emisija karbondioksida. Najrazvijenije, svetu svoj doprinos smanjenju te misije ne mogu dati kroz izmene ili nekada ne mogu dati kroz izmene svojih proizvodnih procesa te se na druge načine uključuju. Jedan od načina je trgovina karbon-kreditima i mislim da Srbija nije iskoristila svoju šansu na svetskoj berzi karbon-kreditima, te vas ministre molim da u okviru kapaciteta svog ministarstva inicirate aktivnosti koji bi mogli da dovedu do aktiviranja u tom smislu, jer mislim da korišćenje tih kredita koja su zapravo donatorska sredstva, mislim da možemo da iniciramo i finansiramo projekte koji su nam dosta važni. Evo, kao što recimo, danas sam pomenula to su neka geotermalna istraživanja, ali i izrada seizmičkog atlasa Beograda, potpuno je izvesno da ta sredstva mogu da budu upotrebljena za to i da je to možda jedan od načina o kojem treba da razmišljate. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, a zatim Vera Paunović. Gospodine ministre, iskoristio bih ovu priliku, pošto niste u svom odgovoru mojoj koleginici Branki Karavidić rekli neke stvari, pa da probam od vas da ponovim to, pa da dobijem objašnjenje, vezano za zakon koji je danas pred nama, a vezan je za rokove, za geološka istraživanja mineralnih sirovina. Naime, predlogom novog zakona, taj rok osnovno se daje na tri godine, a onda može da se produži odobrenje na tri plus dve, uz ispunjenje određenih uslova, a to je uslov da je izvršeno najmanje 75% od projektovanog planiranog obima i dinamike istražnih radova. Ono što je stanje na terenu jeste da su prva odobrenja data u januaru 2012. godine, kada je taj rok isticao u januaru ove godine, ništa se nije desilo, nisu poslati zahtevi za produženje po važećem zakonu na dve godine, a onda još dve, nego, niko nije radio ništa, niti je ministarstvo pitalo one koji su radili istraživanja kako rade i da li su uradili ovih 75% Naše pitanje i dilema celog ovog zakona je da li sada kada počne primena ovog zakona, da li ćete vi računati rok od početka, pa ćete izdavati za tri plus tri plus dve godine ili ćete nešto uraditi za one koji su i do sada koristili pravo na istraživanje, a koji su ta istraživanja počeli pre skoro, sada već više od četiri godine. To je ostalo nejasno i to je vrlo važna tema, jer mi kako sada čitamo, ispada da će neko moći da istražuju, ne kako je po sadašnjem zakonu sedam godina, nego 12 godina. To je jedno od objašnjenja koje nam je vrlo važno, prilikom opredeljivanja za podršku u ovom zakonu. Ono o čemu sam ja želeo da govorim jeste strategija, razvoj energetike, do 2025. godine ovaj dokument treba da nasledi strategiju koja je važila do 2015. godine i ona je ovako jedan lep dokument, verujem da su ga pisali stručni ljudi, mnogo stručniji od mene, daje jednu viziju razvoja Srbije, a mene je zaintrigiralo nekoliko stvari koje ste vi rekli vezano kada ste govorili o ovoj strategiji. Rekli ste, vi ćete jednom godišnje dolaziti u parlament sa izveštajem kako se sprovodi ova strategija, pa ćemo onda i u odnosu na to kako se ispunjava strategija, određene stvari menjati i rokove. To je ono što mene najviše brine i to su neki ti rokovi i stvari koje su ovde, recimo, nalaze se u strategiji, a vi ste govorili u svom izlaganju malo drugačije stvari od toga. Recimo, ima tabela o investicijama, u izvore, odnosno, dovođenje gasa i kažete ovde, ima tabela na 51. strani i kaže – novi pravci snabdevanja prirodnim gasom i investicije.

Meni ovo govori da vi nemate predstavu odakle može da bude novi pravac snabdevanja gasom u Srbiji. Rekli ste, Južni tok, ne postoji više, ne kažem, naravno, nije to krivica Vlade Srbije, ali da li je Vlada uspela da nađe neku alternativu? Govorili ste o interkonekciji prema Bugarskoj kao nekom rešenju, a niste govorili ništa o transjadranskom gasovodu, mogućnosti da se prikačimo na to ili na neki drugi projekat. Mi ovde, ja ne vidim mogućnost da dobijemo novi pravac snabdevanja i u tom smislu mi nije jasno ni kako vi projektujete da ćemo do 2030. godine praktično udvostručiti količinu gasa koja se danas koristi u Srbiji i odakle će taj gas da dolazi, pogotovo ako znamo da 2018. godine prestaje Sporazum sa Ukrajinom za transport gasa, Ruskog gasa preko Ukrajine koji je sada jedini pravac preko koga se Srbija snabdeva i šta ćemo da radimo 2018. godine. To je, gospodine ministre, vrlo blizu, manje od tri godine i mislim da građani treba da budu zabrinuti. Drugi razlog za brigu su ulaganja u proizvodne kapacitete električne energije. Kažete ovde nekoliko stvari, kako se zbog primene direktive o velikim ložištima, a ja sam i postavio poslaničko pitanje na ovu temu, pa moram sada nešto i o tome da kažem, treba da se uloži ukupno 634,5 miliona evra u modernizaciju ekološkog unapređenja blokova snage preko 300 megavata, koji ima instalisane snage 3,3160 megavata, a da će se blokovi ispod snage ispod 300 megavata, gasiti u periodu od 2018. godine do 2024. godine. Ti blokovi koji treba da se gase, oni imaju otprilike jednu četvrtinu instalisane snage, proizvode jednu četvrtinu električne energije u Srbiji, po direktivi ovih šest godina kako vi to, a možda zvuči građanima onako smirujuće, to praktično znači, tih šest godina, ove elektrane mogu da rade jednu trećinu vremena. To ne znači da mogu da rade osam sati svaki dan, pa da se pale, gase, kako nama treba struja, nego mogu da rade dve godine i onda da se zatvore, jer ne može da se pokreće ta proizvodnja svaki dan. Znači, mi ćemo ostati do 2020. godine bez jedne četvrtine proizvodnje električne energije i Srbija će postati, pored toga što zavisimo od uvoza nafte, gasa, postaćemo nažalost zemlja koja postaje i zavisna od uvoza električne energije. Situacija će verovatno biti i teža, jer u ovom prvom delu od 635 miliona evra koji treba da se uloži za osavremenjivanje blokova jačih od 300 megavata, ne radi se trenutno ništa. Ja sam postavio pitanje ovde – šta je sa kreditom od 200 miliona dolara Japanske kreditne banke za odsumporavanje TENT-a? Taj tender je trebao da se završi u junu mesecu ove godine, evo ga decembar ništa nije urađeno. Odakle planirate da nabavite sredstva i da završite te komplikovane radove? Vi ovde nas uveravate da mi ne moramo da brinemo da treba to do 2024. godine da završimo. Ono što je još uvek važeće, to je da mi moramo da započnemo na tim objektima radove da bi mogli ti blokovi da nastave da rade i posle tog remonta. Te procedure su komplikovane, tenderi zahtevaju minimum godinu dana od trenutka kada se raspiše do početka radova. Sad je inače početak 2016. godine za mesec dana. Ja sumnjam da ćete vi uspeti sve ove objekte, a to su blokovi na TENT-u A3 do A6, B1 i B2, Kostolac B1 i B2, da pokrenete taj proces na vreme, jer ne znam gde ćete da nađete pare, ne znam kako ćete da sprovedete postupak javne nabavke, da nađete izvođača i da krenete sa radovima. Ono što ja sa svojim skromnim znanjem iz ove oblasti, čitajući ovu strategiju mogu da vidim, to je da će Srbija doći u problem, da ćemo od zemlje koja je imala potencijal da bude izvoznik električne energije, doći u situaciju da uvozimo električnu energiju, da postanemo i u toj oblasti energetike zavisni i da otežamo budući privredni razvoj Srbije, jer slažemo se da je jedan od preduslova da bi imali rast društvenog proizvoda onakav kakav očekujemo, da su potrebne ozbiljne investicije u energetsku infrastrukturu. Ako se desi taj razvoj, mada sa ovom Vladom sam siguran da neće da se desi, nećemo moći da ispratimo iz tog energetskog ugla razvoj. Imao bih i pitanje, rekli ste kako ste ispunili obavezu ove godine da rezerve nafte, strateške rezerve ove godine budu za devet dana. Da li je to tako što ste potpisali onaj ugovor sa firmom iz Švajcarske na pet miliona evra o kupovini opcija nafte i naftinih derivata u Nemačkoj? Da li je to ispunjenje tih strateških rezervi za devet dana, koliko ste rekli, tako što smo platili pet miliona evra nekoj firmi, koja je iz Novog Sada, ali ima neko predstavništvo i u Švajcarskoj pa se odatle javila na tender i onda je ta firma dobila poseo pet miliona, da nam proda opcije? I sad kada isteknu te opcije 31. decembra, odoše te pare, goriva nema i mi krećemo ponovo iz početka sledeće godine. Da li ćete opet da kupujete opcije ili ćete kupiti stvarno gorivo, ili ćete krenuti da ulažete u izgradnju kapaciteta za skladištenje? Izvolite.

Znači, oni imaju svoje rešenje koje ima svoj datum i u odnosu na taj datum se za njih situacija odvija. Znači, ne kreće sve sada ponovo iz početka. Ali ćemo to na osnovu amandmana, gospodina Živkovića i Pavićevića, dodatno, da kažem, eksplicitirati i potvrditi. Kada su u pitanju vaša ostala pitanja, ostao sam dužan gospođi Čomić. Pitanje je vezano za obnovljive i vezano za podsticaje. Ja mislim da građani Srbije uopšte tu nisu u bilo kakvoj zabludi. Svi su svesni da taj segment, vezano za obnovljive izvore plaćamo de fakto, mi građani, kroz naše račune i to je ona zelena taksa i ona se nalazi na svakom računu vrlo transparentno i upravo iz tog razloga ova Vlada vodi jednu, da kažem, politiku koja dimenzionira naše aktivnosti vezano za obnovljive i pokušavamo da ispunimo taj uslov od 27% upravo 2020. godine, kada je potpisana obaveza. Naprosto, ta obaveza postoji od 27% 2020. godine i zato mi vodimo računa da se tom cilju približimo te godine, da ne bi naše građane u ovom trenutku pod „ nepotrebno“ opterećivali. Kada je u pitanju rudarstvo, mi sem JP Podzemna eksploatacija uglja „Resavica“, nikome ne dajemo bilo kakve podsticaje i stimulacije i subvencije za obavljanje rudarskih aktivnosti. Naprosto, nama ni jedna kompanija, ni domaća ni strana, koja se bavi eksploatacijom mineralnih sirovina i ostalih svojih aktivnosti, ne traži subvencije. Ta subvencija ide jedino javnom preduzeću koje radipodzemnu eksploataciju uglja, naprosto to u čitavom svetu ta podzemna eksploatacija uglja je na neki od načina podstaknuta. Da li je podstaknuta kroz, ne znam, obračun energetske vrednosti tog uglja, pa se na to nešto plaća iz budžeta ili ne, ali svuda to funkcioniše na sledeći način. Kada su u pitanju gasovodi i mogućnost da Srbija dobije određene alternativne pravce snabdevanja gasa, a naprosto mislim da je neozbiljan komentar koji kaže – šta ste kao Vlada učinili da nadomestite projekat Južni Potpuno je jasno i građanima Srbije i svakome ko ima iole dozu dobronamernosti u svom političkom delovanju, da je Srbija jedna mala država od koje ne zavisi krucijalno i kapitalno da li će se veliki infrastrukturni projekti i gasovodi raditi i realizovati. Ja bih gospodine više voleo da je u vreme 2008. godine u januaru i ugovor energetskim sporazumom sa Ruskom Federacijom, Srbija malo bolje zaštićena bila u čitavom aranžmanu NIS, Južni tok i slično, nego što mi sada izlazite sa ovakvom primedbom, ali dobro, šta je tu je. Srbija ne zaviti krucijalno od tranzita gasa sa Ukrajinom. Mi imamo ugovor sa Gaspromom. Gasprom ima obavezu da po dugoročnom ugovoru koji traje do 2021. godine nama isporučuje količine gasa koje su tim ugovorom predviđene. Nas na kraju dana kao kupca apsolutno ne interesuje sa koje strane će Gasprom taj gas da provedeSrbiji, da li će to radi preko Ukrajine, da li će to da radi preko gasnih skladišta „Baut Gardner“ i ostali gasnih skladišta u zapadnoj Evropi. Ponavljam, mi činimo napore i vodimo vrlo aktivnu politiku po pitanju svih ostalih gasnih projekata. Gasna interkonekcija sa Bugarskom upravo i jeste projekat koji treba da nas poveže sa tim južnim gasnim koridorom, ali ne na Trans-jadranskom gasovodu, nego na deonici tog gasovoda Tap. Znači kao što znate, ide iz Kaspijskog basena, ide prvo Tanap do tursko-grčke granice, od grčke granice ide Tap. U prioritetima EU i kao jedan o prioritetnih projekata koji će biti sufinansirani od strane Evropske komisije, pod broj jedan je sa tog gasovoda Tap interkonekcija Grčka-Bugarska i odatle Grčka-Srbija. Ako bude adekvatne količine gasa, mi ćemo učiniti maksimum što od nas zavisi, da možemo da obezbedimo određene količine gasa sa te strane, mi ćemo to uraditi zbog tržišta. Ponavljam, mislim da ste izašli, pričao sam i o LNG Terminalu Aleksandropolus, pošto vidim da postoje vrlo snažna zalaganja iz određenih poslaničkih klubova, da se mi naslanjamo na LNG Terminal Krk. Ja nisam baš ubeđen da je to dugoročno za Srbiju idealno rešenje. Pre mislim, ako tražimo neku alternativu u LNG gasu, da ona treba da bude vezana za te Grčke LNG plutajuće terminale, preko kojih sa već definisanim prioritetnim projektima grčko–bugarska i bugarsko–srpska interkonekcija, odrđene količine gasa mogu da dođu na ovo tržište. Te količine gasa koje mogu da dođu tim gasovodom se mere u milijardama metara kubnih, jer će to biti kapacitet srpsko–bugarske interkonekcije. Tu će biti naravno problem obezbediti neophodne količine gasa, ali za to služe komercijalni pregovori. U ovom trenutku, kada je ruski gas izuzetno jeftin, kao posledica naftne formule, cena tog LNG gasa je možda u ovom trenutku nepovoljna, ali dugoročno posmatrano videćemo šta će ta tržišta utakmice doneti. Znači, radimo, pratimo, deo smo svih projekata, razgovaramo i sa Rumunima, vezano za „Agri“, odnosno tu interkonekciju koja preko Azerbejdžana treba da obezbedi određene količine za Rumuniju, preko Crnog mora, Azerbejdžan – Gruzija – Rumunija. Tu postoji jedna opcija da se napravi neka interkonekcija između Srbije i Rumunije. To je sedam kilometara sa naše strane, od Mokrina prema rumunskoj granici. Postoji problem što je do Arada, gde će ići deonica tog gasovoda, 70 km koje bi trebalo Rumunija da finansira, tako da ćemo videti koliko je to realno. Ponavljam, vrlo pažljivo sve to radimo i vodimo računa o svim elementima i ne treba da budete zabrinuti, kao što još manje treba da budete zabrinuti i vi, a molio bih vas da prestanete da širite tu zabrinutost među građanima, kada je elektroenergetska situacija u pitanju. Znači, mi imamo potpuno jasno definisanu dinamiku i vrlo precizne planove vezano za neophodne količine električne energije. Ako ste slušali pažljivo ono što sam u početku pričao, nama iz termo-sektora, kada su mala ložišta u pitanju, u periodu 2018. do 2024. godine treba, da kažem, u nekoj dinamici postepeno da izađe 1.120 megavata. Vrlo sam precizno i pobrojao šta radimo da bi to nadomestili. Znači, do 2020. godine mi imamo u planu 2.620 megavata, od čega, ono što je apsolutno već izvesno i ugovoreno, to je tih 1.100 iz obnovljivih, 350 ugalj Kostolac, koji je već počeo da se radi, pri čemu smo u ozbiljnoj fazi pregovaranja i ugovaranja tih kapaciteta na gas i radimo još jednu dodatnu analizu opravdanosti projekta - Reverzibilna hidroelektrana Bistrica. Znači, nećemo ući mi u tu vrstu problema. Krećemo se u tom okviru, a ako tome dodamo da planiramo i radi se na, da kažem, razvoju projekata od još 1.323 megavata, od čega su termo kapaciteti 700 megavata, mislim da imamo jednu vrlo čvrstu, jasnu i definisanu situaciju. Kada su u pitanju obavezne rezerve, mi pokušavamo da u skladu sa svim direktivama koje jasno definišu i obavezu da određene količine budu u derivatima, a da određene količine mogu da budu u fjučersima, odnosno u tim finansijskim elementima, da obezbedimo neophodne količine u skladu sa planom … formiranja obaveznih rezervi i mi ćemo, i mi smo, ili smo do kraja godine u dinamici plaćanja koja za tih devet dana, gospodine Đurišiću, ima otprilike tri milijarde u derivatima koji su de fakto kupljeni derivati na svim tenderima i za sirovu naftu i za dizel i za evrodizel i za mazut, pobedila je NIS i imamo tih opcijskih ugovora u iznosu od nešto preko 400 miliona, što je najpovoljniji ponuđač pobedio. Znači, da bi ispunili tih devet dana, mi smo potrošili oko tri milijarde za kupovinu sirove nafte i derivata i 400 miliona za te opcijske ugovore, što, ponavljam, sve zemlje rade, sve zemlje imaju opcijske ugovore i sve zemlje to mahom rade, iako se tu nismo prošli put složili, ali ja sam pozvao i da se vidimo i da to pogledamo svi zajedno. Svi rade to sa Nemačkom i sa BAP-om, njihovom državnom agencijom pri Ministarstvu privrede, koja daje te potvrde da te rezerve zaista postoje i jesu obezbeđene i da se u roku od 24 časa mogu isporučiti zemlji poručiocu. Mi u narednoj godini planiramo da te rezerve povećamo i opet ćemo u skladu sa mogućim kapacitetima kupovati derivate. Jedan manji finansijski iznos za opcije i jedan deo sredstava ide za investicije. Znači, mi hoćemo otprilike tri stavke. Jedne su nabavka derivata, kojima prvo punimo naša državna skladišta. Mi smo u ovoj godini pre svega popunili robne rezerve i transnaftu i tu smo već negde blizu da smo te kapacitete u potpunosti, možda sada nisam potpuno precizan, ali mogu da vam spremim vrlo tačne podatke, deo opcije i deo tu gde štedimo sa opcijama, idemo u razvoj naših skladišnih kapaciteta, jer ponavljam, na kraju dana neke 2023. godine mi ćemo morati da imamo 500.000 tona u samim derivatima u skladišnim kapacitetima. Bilo bi dobro da država preuzme tu ulogu i da bude makar većinski partner u izgradnji tih novih skladišnih kapaciteta. Ako ima potrebe, tu sam. Hvala. Reč ima narodni poslanik Vera Paunović. Poštovani gospodine potpredsedniče, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre i ostali članovi Vlade, s obzirom da sam bivši radnik Rudarskog basena Kolubara, koji je naš najveći proizvođač uglja, imam potrebu da govorim o ovom zakonskom predlogu. Rudarstvo u Srbiji ima dugu tradiciju i predstavlja važnu privrednu granu, o čijem smo značaju za državu mogli da se uverimo i prilikom prošlogodišnjih katastrofalnih poplava. Međutim, rudarstvo predstavlja i granu privrede koja istovremeno zahteva i velika početna ulaganja i stalno inoviranje, kao i rad na otkrivanju novih rudnih ležišta, s obzirom da se radi o neobnovljivim prirodnim resursima. Stoga je važno da se ova oblast što bolje pravno uredi, kako bi se ovim prirodnim bogatstvima gazdovalo na racionalan način i mislim da se to postiže predlogom ovog novog zakonskog rešenja. Najpre mislim da je od ključnog značaja odredba sadržana u članu 4. Predloga zakona. Njome se po prvi put zakonom predviđa koji su to resursi i sirovine od značaja za Republiku Srbiju, pa se predviđa da su to ugalj, nafta, gas, uljni škriljci, rude bakra, zlata, bora i litijuma, kao i druge mineralne sirovine koje odredi Vlada. Za istraživanje i eksploataciju ovih sirovina ubuduće će se moći vršiti eksproprijacija nepokretnosti u skladu sa propisima o eksploataciji. Smatram da je ova odredba od velike važnosti i da će se njome ubrzati mogućnosti za eksploataciju ovih resursa i sirovina. Takođe, dobro je što se Geološkom zavodu Srbije daje zakonsko ovlašćenje da za račun države, a po odobrenju Vlade mogu vršiti i primenjena geološka istraživanja, jer se nama već dešava da i država i javna preduzeća angažuju druga pravna lica da to čine, umesto to da radi ova ustanova koja se već nalazi na državnom budžetu. Delovi zakona, koji tretiraju pravila vezana za istraživanja, sada su znatno preciznije i detaljnije obrađeni i ja bih posebno istakla odredbu u članu 45. koja govori o tome kolike su dozvoljene količine sirovina i uzoraka koje se mogu uzeti radi istraživanja, jer se time pokazuje nastojanje na očuvanju i zaštiti životne sredine. Takođe, ono što je najvažnije, to je da su sada oni delovi zakona, koji se odnose na izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju, kao i koja dokumenta treba prikupiti za dobijanje tih dozvola, znatno kvalitetnije i jasnije definisani u zakonu, što bi trebalo da se odrazi na efikasnost posebnih upravnih postupaka u kojima se te dozvole izdaju, što bi u krajnjoj liniji trebalo da pospeši i efikasnost tih istraživanja i otvaranja i eksploataciju novih nalazišta ruda i sirovina od čega će korist imati kako država, tako i lokalna zajednica gde se ta nalazišta nalaze. Takođe, resursi, rezerve mineralnih sirovina, resursi i rezerve podzemnihvoda, kao i geotermalni resursi utvrđuju se potvrdom o rezervama ili resursima mineralnih sirovina i podzemnih voda, kao i geotermalnim resursima koja se izdaje rešenje ministarstava, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine na zahtev nosioca istraživanja i nosioca eksploatacije. U članu 71. predviđeno je i proširenje zaštitnih pojaseva oko eksploatacionih polja u odnosu na postojeći zakon što takođe mislim da je jedna dobra novina jer je znatno jeftinije unapred razmišljati i planirati buduće prostorno širenje ovih polja. Na celovitiji način je uređeno i precizirano postupanje sa rudarskim otpadom i napuštenim rudnicima, što je od značaja, jer se kroz istoriju rudarenjem pokazalo da se usavršavanjem tehnike eksploatacije do kojih se vremenom dolazilo oni ponovo mogu aktivirati i eksploatisati ili se naknadno utvrditi značajne rezerve koje su promakle nekim ranijim istraživanjima. Smatram pozitivnom stranom ovog zakona i to da se neće povećavati naknada za eksploataciju ruda i sirovina, tj. da će one ostati u istim procentima prihoda, kao i u do sada važećem zakonu. Poštovani narodni poslanici, poslanička grupa PUPS smatra da predloženi Zakon o rudarstvu i geološkom istraživanju na jedan kvalitetniji način uređuje ovu veoma značajnu oblast za našu privredu i s toga će u danu za glasanje dati svoju podršku za njegovo usvajanje, kao i podršku za Predlog strategije razvoja energetike do 2025. godine. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Paunović. Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Nije tu. Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević. Poštovani predsedavajući, predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, ponoviću ono što je moj kolega, šef poslaničke grupe Đorđe Milićević, rekao u svom izlaganju, da će poslanička partija Srbije dati punu podršku Predlogu strategije razvoja energetike i Predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Ja ću samo još nekoliko reči da dodam uz ono što je moj kolega Milićević već izneo, kao stav poslaničke grupe, i malo ću se zadržati više iz jednog drugog ugla šta to znači za Srbiju, imajući u vidu da je ministar retko detaljno dao obrazloženje Predloga zakona i Strategije razvoja energetike. Kada je u pitanju Strategija razvoja energetike, želim da kažem da je to najvažniji dokument za razvoj energetskog sektora u Srbiji i da bez dobre energetske politike nema ni razvoja privrede, nema ni zapošljavanja. Uostalom, i jeste glavni razlog ulagati u energetiku zbog toga što razvoj energetike doprinosi bržem razvoju i postojećih i novih proizvodnih grana. To znači da će omogućiti efikasniji privredni život, kvalitetniji ekonomski rast, a na duži rok obezbediti uslove za veću zaposlenost, a zaposliti Srbiju je glavni prioritet ove vlade, porast standarda i bolje ukupne uslove života. Koliko je to značajno pitanje? Samo jedan podatak, ovih dana aktuelan, imajući u vidu da tekuća kretanja u privredi ulivaju optimizam u odnosu na predviđeno za ovu godinu, ali jedan detalj vrlo značajan. Rudarstvo i proizvodnja električne energije su dostigli svoj nivo iz 2013. godine, a posle onih katastrofalnih posledica koje su bile prošle godine oko poplava, i uticali na rast proizvodnje energije od 39,3 u trećem kvartalu. Malo priznanje nosiocima u ovoj oblasti od Vlade, Ministarstva do zaposlenih u rudnicima, odnosno površinskim kopovima. Strategija određuje dugoročne ciljeve za razvoj proizvodnih kapaciteta. U funkciji su sigurnost snabdevanja i zaštite životne sredine, razvoj prenosnog, transportnog i distributivnog sistema i tržišta električne energije i, ono što posebno želim da naglasim, pravci razvoja korišćenja energije iz obnovljivih i novih izvora i unapređenja energetske efikasnosti. Strategija polazi od toga da je energetika bila i ostala pokretač i ključni faktor ekonomskih promena, kao i kičma privrednog razvoja, energetika zasnovana na efikasnom korišćenju relativno čiste i iz različitih izvora dostupne energije, da proizvodnja i potrošnja energije ostave što manje negativnih posledica po životnu sredinu, vodu, vazduh, zemljište, ljudsko zdravlje, da bude ekonomski efikasna i tržišno.

Zato još jednom ukazujem na potrebu, da bi uspele te promene u energetskom sektoru, da je neophodno uspostavljanje adekvatnog socijalnog dijaloga i unutar energetskih kompanija i na nivou društva, odnosno države, ali i na nivou solidarnosti sa socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, što Vlada već i čini. Ona je odvojila određena sredstva i izdvajaće ih i dalje. Ono što u ovoj Strategiji Vlada predlaže, kao prioritete, to su energetska bezbednost, tržište energije i održiva energetika. Naravno, energetska bezbednost je najznačajnija, osnovna, a to znači, pouzdano, sigurno, efikasno i kvalitetno snabdevanje, isto tako i bezbedan rad i održivi razvoj energetskih sistema i energetskog sektora uopšte. Tu je već predviđeno kroz ovu Strategiju i relativizacija postojećih, izgradnja novih kapaciteta, a sa ciljem da se obezbedi pouzdan, nesmetan, kvalitetno snabdevanje električnom energijom. Ali, ono na šta ja želim pored tržišta energije da ukažem, to su ona tri pitanja vezano kada je u pitanju održiva energetika i zbog toga želim posebno da podržim ovu strategiju. Prvo pitanje je što Vlada insistira na obezbeđenju uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju i energetske delatnosti, ali i potrošnje energije. Ja mislim da je i sam ministar rekao i mnogi su već rekli uštede, odnosno obezbediti energetsku efikasnost se smatra velikim novim izvorom energije. Tu dajemo podršku ovoj strategiji. Ono što je takođe veoma bitno, a to je da strategija insistira na povećanju udela energije iz obnovljivih izvora energije. Znate šta, imamo dosta uglja i oslonac je i dalje na toj, naravno, da bude čistija proizvodnja, imamo hidro potencijale i to treba i dalje razvijati, ali, ugalj, nafta, gas, voda ili imate ili nemate, država tu nema šta da radi. Ali, kada su obnovljivi izbori u pitanju, država može mnogo da radi – vetro parkovi, sunčeva energija, biomasa, itd, itd. Želim da dam punu podršku upravo tom pravcu razvoja. Naravno, ono što takođe želim da kažem, energetika je, kako bih rekao, neko ko najviše ugrožava životnu sredinu. Veoma važno mesto u ovoj strategiji upravo se posvećuje tome i u smislu preventivnog sprečavanja i u smislu utvrđivanja obaveza i naknade štete, otklanjanja štetnih posledica, itd, itd. Da ne bi dužio mnogo o tome, ima još i kolege moje da govore, želim samo jednu sugestiju. Energetika je veoma osetljiva oblast. Podložna je raznim promenama u svetu i okolini. Zato koliko god da je bitan plan sprovođenja strategije energetike, šta očekujemo od ove Vlade, toliko je važno pratiti ta kretanja i istovremeno prilagođavati sve mere koje su potrebne da se donosi u ovoj oblasti. Kada je u pitanju Predlog zakona o rudarstvu i geološkom istraživanju, zakon reguliše obavljanje delatnosti geoloških istraživanja i rudarstva, raznih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa i pri tome jasno određuje uslove pod kojima se mogu koristiti. Uz to, vode računa o zaštiti javnog interesa i potrebi privlačenja budućih investicija i investicionih ulaganja u ovoj oblasti. Vlada polazi od toga predlažući ovaj zakon, da su mineralni resursi prirodno blago neobnovljivo ili teško obnovljivo i da o njima država mora brinuti na odgovoran način i da obezbedi njihovo, ali održivo korišćenje. Ono što takođe je ovde bilo dosta govora, Srbija je zemlja dosta bogata rudama zlata, srebra, bakra, olova, cinka, uglja, mineralnim, termomineralnim vodama, itd. To vredno prirodno blago predstavlja izuzetan vredan privredni i razvojni potencijal. Upravo ono što se želi ovim zakonom, to je da se potencijali iskoriste, da se stvore zakonski uslovi i privuku investicije u ovoj oblasti, koje su veoma značajne. Čuli smo danas mnogo puta šta znači otvoriti jedan rudnik, koliko to novca donosi, koliko ljudi zapošljava i direktno i indirektno oko tog objekta. Naravno, rudnici su bili uvek nosioci privrednog razvoja. Oni su danas posle ove neuspešne tranzicije sa dosta zastarelom tehnologijom, potrebna su investiciona ulaganja. Koncesije koje je država davala nisu svuda dale pozitivan efekat. To najčešće dođe do izražaja, ona želja koncesionara da što brže dođe do profita sa što manje novca i sa sve manjom zaštitom radnika sa malim platama. Upravo ovim zakonom Vlada želi da stvori osnov i želi da se odnosi prema tome na jedan drugačiji način. Po pitanju mineralnih resursa, rudnog blaga da pokaže jedan odgovorniji odnos, obezbedi eksploataciju od koje će koristi imati i država i radnici i zajednica i koncesionari. Kada su u pitanju lokalne sredine i one moraju da imaju, da tako kažem od toga, jer se tu dešava na tom području. Ne koristi se samo rudnik, koristi se infrastruktura, ruiniraju putevi, voda, vazduh, zemlja, itd. i stoga je veoma važno što je ovde predviđeno u ovom zakonu da i u toj oblasti mora da se obezbedi po onom principu zagađivač plaća, naknada za korišćenje tog. Ono što je najvažnije kada je u pitanju ovaj zakon to je da Vlada ima čvrsto opredeljenje da je rudarstvo jedan od oslonaca privrednog razvoja i rasta i da je prosto napravila takav zakon da je on poziv za investicije, poziv za privatnu industriju da tu ulaže, u tu oblast. Naravno, dosta puta smo slušali danas, veliki su potencijali Srbije u toj oblasti, velika je mogućnost da se dođe do svežeg novca i zaposli veliki broj radnika, što je najbitnije. Upravo je zakon takav da je smanjio procedure, skratio procedure, omogućio je investitorima da na najlakši mogući način dođu do potrebnih dozvola i time im obezbedio sigurno i bezbedno poslovanje. Dakle, pored koncesionara, pored lokalnih zajednica, pored države, mislimo da će od ovog zakona veliku vajdu očekujemo i radnici rudari. Taj posao je jedan od najtežih poslova na svetu. Investicije u rudarstvu bi trebale između ostalog da budu i zamajac za rudare u smislu da obezbedi bolje uslove i veću bezbednost, veću platu i radnička prava s obzirom da rade na najtežim i najrizičnijim poslovima.

Time Vlada pokazuje odgovoran odnos države prema neobnovljivim drugim mineralnim resursima čije je postojanje dar prirode, a čije održivo korišćenje je obaveza čoveka. Podržaćemo oba predloga. Iako nisam bio sve vreme u sali, vrlo pažljivo sam slušao sve što je gospodin Petronijević izlagao i naravno uz zahvalnost na podršci za zakonski projekat i strategiju, samo bih u jednom segmentu dopunio sebe u onom delu kada sam o tome govorio, a i posle je bilo određenih pitanja, pa sam zaboravio da odgovorim. Da, u potpunosti se slažem da čitav razvoj energetike mora da bude socijalno održiv, da mora biti praćen i dijalogom i nizom mera koje treba da omoguće da građani u Srbiji u ovom periodu kada moramo da izvršimo tranziciju našeg energetskog sistema i da ga uskladimo sa svim svetskim merilima i kriterijumima, znači taj period određeni trebaju da imaju podršku. Želim da vam kažem da Vlada Srbije u budžetu za 2016. godinu planira značajna sredstva za energetski ugroženog kupca. U budžetu za 2015. godinu za te namene je bilo odvojeno 700 miliona dinara, u 2016. godini je taj iznose 1,6 milijardi dinara. Reč je o jednom značajnom povećanju sredstava koje će povećati i obuhvat ljudi i dodatne količine besplatnih kilovata električne energije i kubike gasa. To predstavlja još veće povećanje u apsolutnom iznosu od ovog o kome vam govorim zato što budžetom za 2016. godinu mi ne predviđamo, da kažem, pomoć za toplotnu energiju, jer toplotna energija mora biti subvencionisana od lokalnih samouprava, tako da će čitav ovaj iznos u 2016. godini, znači, ponavljam, milijarda, više od milijardu i 600 miliona dinara ide samo na besplatne kilovate i besplatne kubike gasa i verujem da će to biti jedna dobra vest za one kojima je podrška i pomoć najpotrebnija. Mi smo priveli kraju tu uredbu o socijalno ugroženom kupcu i očekujem da će Vlada Republike Srbije usvojiti u decembru i da će startovati od 1. januara 2016. godine. Hvala. Izvolite. Uvaženi ministre, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani, dakle, u ovih nešto više od dva minuta pokušaću da iznesem svoj stav i stav naše poslaničke grupe zbog čega mi nećemo podržati ova dva zakona, i to Predlog strategije i razvoja energetike Republike Srbije od 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. Kolega Marko Đurišić je to opširno elaborirao, a ja mogu samo da kažem da se apsolutno slažem sa njim, jer mislim da je ova strategija spisak lepih želja, bez preciznih ciljeva, rokova i izvesnih predvidljivih i stabilnih izvora finansiranja za tako nešto. Što se tiče Predloga zakona o rudarstvu i geološkom istraživanju par zamerki ima. Naime, odredbama postojećeg zakona koji je donet 2011. godine definisano je da je investitor nosilac prava za detaljna geološka istraživanja, mora za prve tri godine istraživanja da realizuje minimum 75% predviđenih projektovnih radova i time dobije mogućnost za produžetak prava na istraživanje za još dva istražna perioda od po dve godine. Ono što se desilo istekom te tri godine je da niko, tj. ni jedan od investitora nije izgubio pravo na geološko istraživanje, čak šta više ovim zakonom mi dajemo, uvodimo verovatno novu rundu da im se daje mogućnost da u sledećim sedam, osam godina nastave da se bave onim čime su se bavili, a što su po važećim zakonima još uvek iz 2011. godine trebali da izgube to pravo. Druga stvar koja nam smeta to je dalja centralizacija Srbije, isključivanje lokalnih samouprava da daju svoj sud i mišljenje o eventualnim geološkim istraživanjem i iskorišćenje rudnih bogatstava na njihovoj teritoriji uz obrazloženje ministra da će oni biti samo obavešteni i to biti podrobno obavešteni, a razlog je što su nedovoljno efikasni, nestručni. Samo podsećam gospodina ministra da oni vrše vlast na teritoriji cele Republike i da bi trebalo sa svojim partijskim, koalicionim prijateljima da to rasprave, ali dalja centralizacija nije dobra za razvoj Srbije. Reč ima Milinko Živković. Poštovana predsednice Skupštine, poštovani ministre Antiću sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, pred nama je danas Predlog zakona o rudarstvu i geološkom istraživanju koji je jedan od fundamentalnih zakona za razvoj Srbije. Zakon sam pročitao pet puta i posle petog čitanja i dalje su u meni pomešana osećanja. Sa jedne strane, ima fenomenalnih rešenja, a sa druge strane ima i propusta na koje bih apelovao, ukazao i molio za određene ispravke. Danas ću isključivo govoriti iz ugla privrednika i primene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u praksi. Za početak, moram da pohvalim određene odredbe koje je grupa zajedno sa ministarstvom na kraju dovela do dobrih i fenomenalnih rešenja. Prvo, početak od toga da se mineralnim sirovinama, određenim mineralnim sirovinama daje status strateške sirovine za Republiku Srbiju, pa do toga, da ne prepričavam sve, jer je uvaženi ministar takstativno sve poređao, ono što mene iz ovog predloga, a mislim da je dobro rešenje, interesuje, a to su napušteni rudnici i zatvaranje rudnika. Znači, imamo privremeno zatvaranje rudnika, imamo konačno zatvaranje rudnika i imamo rekultivaciju rudnika i ono što je posebno bitno, imamo garancije za rekultivaciju na osnovu raznih menica i garancija. Dakle, RTB „Bor“ ima samo u tom delu milijardu i 700 miliona tona tehnogenih sirovina. U njima je sadržano dva miliona i 200 hiljada tona bakra i 188 hiljada kilograma zlata. Ono što sam dalje u praksi hteo da pokažem, suština je da tu rekultivacija ne može da bude kao u mnogim drugim stvarima jer praktično može da bude neka vrsta konzerviranja i čuvanja te tehnogene sirovine za početak eksploatacije kada dođe, kada se pojavi neka nova tehnologija koja u njihovo vreme, u vreme te eksploatacije nije mogla iz tih tehnogenih sirovina da izvuče određenu količinu metala. U praksi smo, poštovani ministre, imali prošle godine, a to i vaši saradnici, državni sekretari i jedan i drugi znaju, moj je predlog da ovaj zakon o eksploatacionom polju i na istražnom polju ima prednost u odnosu na druge zakone. Imali smo primere da smo šest meseci doživljavali diskontinuitet u proizvodnji dok smo jurili razno razna mišljenja u razno raznim ministarstvima. Ovaj zakon mora da ima prednost u odnosu na Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o vodama, Zakon o šumama, Zakonu o saobraćaju, Zakonu o građevini itd. Kada dobijete eksploataciono polje u njemu je elaboratom odrađena velika vrednost eksploatacionog polja i sve što se nalazi na eksploatacionom polju pada u drugi plan u odnosu na ovaj zakon. Ako dođete u situaciju da morate da promenite vodotok, morate. Ako dođete u situaciju da morate da izmestite električni stub, morate. Saobraćajnicu, morate i da se ne dozvoli dalje gradnja i da se olakša seljenje sa eksploatacionog polja ili sa istražnog polja određeni objekti koji nisu u funkciji rudarstva. Ono što je dobro u jednom delu, što sam čuo i što predlažem, da se u strateške sirovine uključi olovo i cink, ja bih rekao da treba i nikl i rekao bih da bi trebali i plemeniti metali. Bez obzira šta će ko da mi kaže što su plemeniti metali sastavni deo nekih drugih sirovina i da ulaze u to pokazaću kasnije na primeru kako su oni vrlo bitni za ekonomiju Srbije. Dalje bih hteo da ukažem na to da jednostavno za ona preduzeća koja imaju prerađivačke kapacitete u Srbiji i koja imaju istražni potencijal za istraživanje jednostavno ne može da se bude i da se dozvoli izvoz rude i izvoz koncentrata u inostranstvo. Jednostavno, makar do one količine koja je potrebna da se naši prerađivački kapaciteti popune. Naime, izvoz koncentrata moguće je samo u dva slučaja, pričam o bakru zato što dolazim iz Bora. U jednom slučaju kada naši prerađivački kapaciteti ne mogu da prerade tu količinu koncentrata ili kada eventualno u procesu proizvodnje ima zastoja zbog remonta, a privreda treba da živi ili još u jednom slučaju kada se u koncentratu nalazi velika primesa štetnih materija, kao što su arsen, živa, olovo, kadnijum, bakar, cink itd. Prema tome, samo u tim slučajevima može ruda da se izvozi, ruda i koncentrat, uz saglasnost prerađivača i uz odobrenje Vlade. I u jednom i u drugom slučaju izvoz rude je samo moguće dozvoliti na preradu. To znači da se izveze, a da se dobijene sirovine, odnosno metali iz koncentrata vrate u Srbiju. To su naše sirovine. Pogotovo da se vrati zlato i da se deponuje u Narodnu banku Srbije. Tu imamo još jedan problem, kada pričam o tome da ne treba da se izvozi koncentrat. Naime, vi ste u članu 159. stav 4. tačka 2) predvideli da se naplaćuje naknada 5% od neto prihoda topionice. Postavljam pitanje - kako ćete naplatiti 5% od neto prihoda topionice iz inostranstva? Neto prihod je kada od prodajne cene koju imamo, a koju sigurno neće da vam kaže onaj koji je preradio, oduzmete troškove, a to su topljenje, to je rafinacija, to je pretovar i to su razno razna osiguranja. Doći ćemo u situaciju da ne znamo dve stvari, da ne znamo kolika je cena po kojoj će on prodati metal i koliki su troškovi. U svetu su tehnologije različite, pa mogu i troškovi da budu različiti. Hoću da kažem da mogu da budu montirani. Hoću da kažem da mogu da budu povećani troškovi, a samim tim, kada se od prodajne cene oduzmu povećani troškovi, ostaje manji neto prihod i na njega se naplaćuje 5% Jedan su države iz okruženja. Makedonija, koja nema prerađivačke kapacitete, kako prodaje rudu i koncentrat? Kako su oni zaštitili svoju sirovinu? Sa jedne strane, naplatili su rentu koja ide obično. Sa druge strane, pre nego što koncentrat izađe, naprave analize i naprave sadržaj bakra, zlata, srebra, paladijuma, platine i drugih plemenitih metala i od toga naplate 2% odmah. Mi na neto prihod topionice moramo da čekamo još 30 dana, koliko je proces topljenja koncentrata, i opet ne znamo koliko ćemo od toga da dobijemo. Posle toga naplate 10% na profit. Na kraju, ako neko hoće da iznese sredstva na neka ostrva itd, oni naplate još 10% Tako da, zaštitili su i svoju privredu i svoje mineralne resurse i svoj monetarni sistem. Drugi primer je Indonezija, u kojoj „Friport“ radi. Indonezija je donela zakon da plaćaju porez za izvoz. Nije im se svidelo i oni su rekli - izgradićete dve nove topionice do 2020. godine. Te dve nove topionice su vredne četiri milijarde dolara. Oni su svoje sirovine zaštitili na taj način. Što se tiče odobrenja koje bi takođe komentarisao, odobrenja na ovaj način kako su predviđena nisu dobro rešenje. Pokazaću vam na primeru Bora. Na volšeban način, između 2000. i 2004. godine nestale su geološke karte iz RTB Bor. Na osnovu tih nestalih karti pojavile su se strane kompanije koje su počele bušenja i dobila istražno pravo na obodu RTB-a. RTB je sa svih strana okružen kompanijama kao što su „Avala resurs“, „Mineral rezervoar“, zatim „Friport Mekmoran“, zatim „Beteks“, zatim „Rakita“ itd. Nema mesta više za širenje. RTB i zaštitni pojas oko RTB-a nije isto što i zaštitni pojas oko nekog malog ležišta. Za nas je za proširenje i dva kilometara malo, a za druge vraćamo na 500 metara, što opet za nas, kažem, nije neko dobro rešenje. Sada dolazimo u situaciju da, sa druge strane, tu gde su ti stranci došli mi smo imali istražna bušenja. Oni su nepogrešivo došli na bakar, da su znali gde ga ima. Sada je situacija sledeća. Mi kao domaćini poslujemo tako što eksploatišemo bakar od 0,14 do 0,24, da bi ga imali za naredne generacije, a „Friport“ je na našem ležištu pronašao bakar sa 2,6% bakra i sa 1,5 gram zlata na 65 miliona. Automatski po ovom zakonu, što nije dobro, dobija i eksploataciono pravo. Eksploataciono pravo i istražno pravo su dva različita prava, odvojena. Mora se dati prilika i našim kompanijama da učestvuju u trci za eksploataciju. Ako imamo bušenje, sto bušotina treba da se uradi da bi se našla jedna do dve bušotine da bi valjale. Oni su nepogrešivo došli na bakar koji je tu postojao. Sada dolazimo u situaciju da dobiju automatski po članu, prvo su dobili po članu 36. automatski pravo ko se prvi javi da dobije istražno pravo, a po članu 69. automatski eksploataciono pravo. U članu 28. ste rekli da treba da samo urade elaborat, godišnji izveštaj i periodični izveštaj, da 30 dana pre isteka roka se pojave u ministarstvu i da dobiju tri godine roka za prikupljanje dokumentacije o eksploataciji. To nije dobro. Nije dobro zbog toga što i mi hoćemo da učestvujemo u trci za dobijanje ležišta za eksploataciju. Neko će reći – oni su uložili pare. Dobro, uložili su pare, ali mineralna sirovina koja je predata elaboratom ministarstvu je vlasništvo države. Onaj ko je radio istražno pravo ima potvrdu koliko je zapravo potrošio para za to. Pojavimo se i mi i on. On ima pravo preče kupovine pri istim uslovima, odnosno preče eksploatacije. Ako ja imam bolje uslove za državu, ponovo ću da mu dam pravo da on radi po tim uslovima, jer su bolji za državu. Ako i to odbije, da ja dobijem eksploataciono pravo. U čemu je problem onda? Znači, ne može neko da dođe na prag. Zašto smo pravili topionicu od 400.000? Da bi sutra preprodavali gvožđe? Drugo, nije valjda ni cilj da sve što imamo…

Nije trebalo ni dati prvo istražna prava za bušenje. Zašto nije na drugom mestu? Pa, mi tu imamo za 65 godina proizvodnje naredne. Imamo milijardu i 800 hiljada tona potencijalnih rezervi, koje mogu da budu za narednih 90 godina. Znači, mi smo sa eksploatacijom iza istražnih bušenja gotovo sto godina. Ako su državi trebale pare, ortoped je mogao da da nekome tamo ko je trebao da buši za cink, za bilo šta, a ne ono što je stvoreno da uništava ili da nam sužava. Uništiće celu jednu privrednu granu. Ono što je još poraznije, mogu da shvatim i da treba da se uradi to i da treba da dođu investicije i da mi nemamo para, sve je u redu, ali ne mogu da shvatim da sa dolaskom novih investitora ne možemo u jednom članu da stavimo da radimo sa strateškim partnerom i da strateški partner ima učešće maksimalno do 49% Jer, ako ima više od toga, onda naša strateška sirovina gubi smisao. Onda naša strateška sirovina ne postaje naša strateška sirovina i onda ne treba da bude ni u članu 4. Onda ona postaje strateška sirovina neke strane države, a ne naše. Imamo i za to rešenje. Ako on kao strateški partner sa manjinskim ulaganjem, hajde da mu damo većinski paket u odlučivanju, da vodi firmu onako kako treba, zajedno sa predstavnicima Ministarstva i da sve kompletno imamo zaštićeno. Država koja na strateškim sirovinama nema više od 51%, nema strategije i tu nema strateške sirovine. Na kraju, što sam još hteo da kažem, neko će reći sutra, još uvek i kažemo – sada kad on dođe nikakve zaštite nema da on taj koncentrat koji proizvede, i kad dobije eksploataciono pravo, treba da preradi kod mene. Ako ga ne preradi kod mene, nego ga izveze, nastaju oni problemi kao što su bili malo pre. Ako ga izveze, onda država više sa tim nema ništa ni sa metalom, ni sa bilo čim. Suština je, neko će da kaže – tržišna utakmica je, on će da vozi njegovu sirovinu tamo gde hoće. Ja se slažem, ali ja ću uvek da budem jeftiniji makar od njega za transportne troškove jer mi je tu sirovina, tu mi je prerađivački kapacitet, uz njega. I neka po najpovoljnijim uslovima ima obavezu da mora da preradi kod mene. Ako to ne uradimo, on će uraditi sledeću stvar. Izvoziće godinu ili dve u inostranstvo i skuplje nego što je to kod mene, da bi me zatvorio. To je čista logika. Da se ovo ne bi svelo i da je Bor zbir velikih brojeva i mnogo ljudi, šta treba da radimo? Treba da radimo upravo ono što su demokrate između 2000. i 2006. godine, samo suprotno od toga i mi ćemo Bor da podignemo kako treba. U tom periodu je prodato 15 fabrika koje su donosile veći profit nego sve ovo što se radi na sirovini i na bazi bakra. Tih 15 fabrika su koštale RTB 370.000.000 dolara, prodate su za 12.000.000 a RTB-u je ostalo 360.000.000 dolara kredita i kamata za 30 godina. Tu su pare u preradi, u većem stepenu prerade. Oglasiće se, imaju problema i naši prerađivači, mi sada 50% bakra prodajemo na domaćem tržištu. Šta će biti sa Sevojnom? Šta će biti sa Jagodinom?

Znači, overene su rezerve. On je u istoriji imao i vladanje stranih država koje su bile pre rata i za vreme rata. To vreme se naziva vreme krvavog zlata. U tom periodu je Nemačka, Austrougarska i ostale zemlje, sve ono što je bilo važno one su iznele. One eksploatišu tako što samo idu za žicom gde je najveći procenat, tu izvlače, a ostalo ostaje ruina. Toga se plašimo. U Boru je bilo stalno 15-20 hiljada logoraša koji su to krvavo zlato vadili za Nemačku. Od te prerade, od tog bakra su pravljene u bivšoj Jugoslaviji i pruge i jezera i hidrocentrala Đerdap i elektromreža i hramovi pravoslavni i dva grada sa kompletnom infrastrukturom itd. Na borskom groblju je sahranjeno 7.000 mađarskih Jevreja iz Drugog svetskog rata, svi su oni radili na krvavom zlatu. Prema tome, ja samo kažem, ako je postojala namera da ovo bude ovako, ja to da ispravim ne mogu i ovaj moj govor nikakav uticaj na to neće imati.